Poštovane zastupnice i zastupnici, nastavljamo s radom. Sad prelazimo na objedinjenu raspravu o: - Godišnje izvješće o radu Državnog odvjetništva za 2015. godinu i - Godišnje izvješće o radu Državnog odvjetništva za 2016. godinu Podnositelj je Državno odvjetništvo RH temeljem članka 40. Zakona o Državnom odvjetništvu. Raspravu su proveli Odbor za pravosuđe, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti izvješća? Gospodin Dinko Cvitan, glavni državni odvjetnik, izvolite.

Ja ću pokušati pošto se radi o dva izvješća da ne iznosim iste podatke, ja ću nastojati dati paralelni prikaz određenih podataka u odnosu na 2015. i 2016. i mislim da će to biti u dovoljnoj mjeri da se pojasni stanje stvari. Ujedno na temelju članka 40. stavak 2. Zakona o Državnom odvjetništvu u ovom izvješću upozorava se na stanje i djelovanje pravnog sustava, nedostatka u zakonodavstvu i unutarnjim poslovanjem Državnog odvjetništva pri čemu gdje god je to ocijenjeno potrebnim, daju prijedlozi usmjereni daljnjim unapređenju rada u pojedinim područjima djelovanja državnih odvjetništava. Slijedom navedenog, izvješća za 2015. i 2016. godinu sadrže prikaz stanja na pojedinim područjima rada iz djelokruga državnih odvjetništava, pregled tog rada, statističke pokazatelje po pojedinim tematskim cjelinama, pokazatelji o uspješnosti u postupcima te o materijalnom stanju i stanju kadrova državnih odvjetništava dok sukladno odredbi članka 125. Ustava RH i članku 2. Zakona o Državnom odvjetništvu izvješća ne sadrže podatke o pojedinim predmetima. Državno odvjetnička organizacija obje ove godine bila je ustrojena na način da je pored DORH-a djelovalo 15 županijskih državnih odvjetništava i 22 općinska državna odvjetništva i uz to naravno Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Na dan 31. prosinca 2016. godine u svih 39 državnih odvjetništava, bilo je zaposleno ukupno 1 731 osoba, od toga 621 državnoodvjetnički dužnosnik, 982 službenika i 128 namještenika. To je 8 dužnosnika manje nego na kraju 2015. godine te 55 službenika i namještenika više nego na kraju 2015. godine.

Gledajući iz perspektive specijalizacije u kaznenim odjelima državnih odvjetništava radilo je 414 zamjenika državnih odvjetnika i 137 državnoodvjetničkih savjetnika a u građansko-upravnim odjelima 175 zamjenika državnih odvjetnika i 56 državnoodvjetničkih savjetnika. Od 621 dužnosnika koliko ih je imenovano je radilo na 31. prosinca 2016. godine, njih 422 ili 67% bile su žene. Najveći zastupljeni broj kolegica u državnim odvjetništvima je bilo u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu gdje su od 85 dužnosnika, dakle zamjenika državnih odvjetnika njih 73 žene ili 85,8% U izvješću su također navedeni podaci o nacionalnoj zastupljenosti dužnosnika u Državnom odvjetništvu što po prilici odgovara nacionalnom sastavu u RH. Od mjesta zamjenika državnih odvjetnika na dan 31. prosinca 2016. godine bilo je nepopunjeno 171 mjesto ili nešto više od 1/5 sistematiziranih državnoodvjetničkih mjesta.

Što se tiče zapošljavanja službenika potrebno je za istaknuti da je planom prijema u državnu službu za 2016. godinu, ministar pravosuđa predvidio zapošljavanje osoba na radna mjesta financijskih istražitelja prema članku 42. stavak 4. Poslovnika Državnog odvjetništva a radi se o stručnim suradnicima sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem i položenim državnim stručnim ispitom i radnim stažom duljim od 3 godine na poslovima istraživanja gospodarskih kaznenih djela u policiji, poreznoj upravi ili carini. U tijeku su 2016. godine, tako piše u izvješću bili raspisani natječaji za ta radna mjesta no moram kazati da niti jedno radno mjesto nije popunjeno s obzirom da su koeficijenti koji uređuju njihove plaće niski i da nitko nema interesa da iz policije, carine i porezne uprave pređe na rad kao financijski istražitelji u Državno odvjetništvo. Iz tog razloga ja sam glavni državni odvjetnik uputio prijedlog ministru pravosuđa da se sa točno naznačenim iznosom koeficijenta uz valjano obrazloženje, da dođe povećavanja koeficijenata međutim do toga nije došlo. U svakom slučaju ova radna mjesta su nepopunjena i tijekom 2017. i '18. godine. Što se tiče materijalnih financijskih uvjeta, odobren je proračun za sva državna odvjetništva iznosio je ukupno 341 milijun 816 000 kn. Ukupno doznačena proračunska sredstva i u '15., a i u '16. godini, iz racionalno trošenje bila su dostatna za tekuće poslovanje državnih odvjetništava, odnosno omogućila su im da odrade planirane poslove i zadrže postojeću ažurnost. Međutim i nadalje nedostaju sredstva za podmirenje troškova intelektualnih usluga i to u prvom redu za podmirenje troškova vještaka i tumača te troškova branitelja po službenoj dužnosti u radu kaznenih odjela, a koji nastaju za državna odvjetništva tijekom prethodnog postupka prije podizanja optužnice, odnosno u postupku osiguranja dokaza prije podnošenja tužbe. Navedeno može dovesti do negativnog utjecaja na rad u pojedinim predmetima, s obzirom da su primjerice financijsko knjigovodstvena vještačenja nužna za donošenje odluka u predmetima gospodarskog kriminaliteta s obzirom na učestalu složenost tih predmeta i opsežnost dokumentacije kao dokazne građe. Također treba voditi računa i u postupanju u predmetima s međunarodnim elementom, odnosno u kojima se zahtjeva međunarodna pravna pomoć, kao i u predmetima u kojima su počinitelji strani državljani, posebice tijekom ljetnih mjeseci u kojima je ta stručna pomoć nužna. U svezi rada kaznenih odjela iznosit ću podatke iz 2016. godinu sa određenim usporedbama sa 2015. godinom. Dakle, državna odvjetništva tijekom 2016. godine zaprimili su ukupno kaznene prijave protiv 39 244 osobe, to je protiv svih poznatih počinitelja, sve pravne i fizičke osobe iz čega proizlazi da je u odnosu na 2015. godinu primljeno 2,7% prijava više protiv poznatih počinitelja. Naime, tijekom 2015. zaprimljeno je 38 227 prijava. Najveći broj prijava odnosi se na poznate fizičke osobe 37 813 što uključuje odrasle osobe, dakle one od navršene 21. godine života, mlađe ili punoljetne osobe od 18 do 21. godine te maloljetnike od 14 do 18 godina, a prijave bilježe rast od 2,5% Nešto veći rast od 7,5% zabilježen je kod prijava protiv pravnih osoba. Naime tijekom 2016. godine zaprimljeno je 1431 prijava protiv pravnih osoba, za razliku od 2015. godine kada ih je zaprimljeno 1331. Kad se analizira kretanje prijava za pojedine vrste kaznenih djela, vidljivo je da je razlog porasta ukupnog broja prijava protiv odraslih osoba u 2016. povećanje broja prijava za određena kaznena djela i to kazneno djelo protiv imovine, tu je porast za 749 prijava, kaznena djela protiv osobne slobode porast od 435 prijava te kaznena djela protiv pravosuđa porast od 190 prijava. Što se tiče kretanja kriminaliteta mlađih punoljetnih osoba u razdoblju od 2012. do 2016. primjetan je kontinuirani pad broja prijava, a koji se nastavio i tijekom 2016. godine. Tijekom 2016. godine nastavljen je trend pada broja prijava koje su podnesene protiv maloljetnika i u proteklom izvještajnom razdoblju državna odvjetništva su zaprimili 1809 kaznenih prijava protiv maloljetnika, a što je znatan pad u odnosu na 14,1% u odnosu na 2015. godinu kada je takvih prijava bilo 2105. Što se tiče strukture kriminaliteta u oba izvješća dati su podaci i tu nikakvih značajnijih promjena nije bilo. Dakle najzastupljenija su kaznena djela protiv imovine, nadalje to su po prilici uvijek oko 35%, to je dakle kaznena djela protiv osobne slobode, protiv gospodarstva, braka, obitelji i djece itd. Što se tiče kaznenih prijava protiv nepoznatih počinitelja kaznenog djela, došlo je do pada ovih kaznenih prijava za 9,6% Naime, tijekom 2016. godine zaprimljeno je 29 969 kaznenih prijava protiv nepoznatih počinitelja, za razliku od 2015. kad ih je bilo 33 156. Struktura kaznenih djela koja su podnesena protiv nepoznatih počinitelja sa 90,3% participiraju kaznena djela protiv imovine. Tijekom 2015. i 2016. godine državna odvjetništva zadržali su visoku ažurnost u radu koji su pokazivali i u ranijim razdobljima. Usprkos povećanom priljevu novih kaznenih prijava protiv odraslih počinitelja, pa tako i povećanju ukupnog broja prijava u radu, povećanim angažmanom u proteklom izvještajnom razdoblju, riješeno je ukupno 32 797 prijava ili 11,1% više nego što ih je bilo 2015. godine. Ukupno je ostalo neriješeno u državnom odvjetništvu samo 229 prijava. Što znači da samo u odnosu 0,7% ukupno zakupljenih prijava državna odvjetništva nisu tijekom 2016. godine donijela meritornu odluku. U izvješću su i prikazani podaci o angažmanu državnih odvjetništava i to kako za općinska, županijska USKOK i sveukupno po dokaznim radnjama, ročištima i raspravama pa tako proizlazi da je tijekom 2016. godine sveukupno, sva državna odvjetništva, obavili su što se tiče dokaznih radnji i očevida prvog ispitivanja okrivljenika, ispitivanja svjedoka te druge radnje 39 921 dokaznu radnju, a što se tiče samih ročišta i rasprava održano je 47 632 rasprave. Povodom kaznenih prijava došlo je do poraslih rješenja o odbačaju u ukupnom broju kaznenih prijava, tako da je taj postotak za 2015. godinu iznosio 42%, dok je za 2016. godinu iznosio 46,9% Jedan od osnovnih razloga za visok postotak odbačaja kaznenih prijava je struktura podnesenih prijava. Naime, valja razlikovati prijave koje državno odvjetniku podnosi policija, a koje su uglavnom argumentirane i potkrijepljene činjenicama i dokazima na temelju kojih državni odvjetnik može donijeti odluku o daljnjem postupanju, od kaznenih prijava koje podnose druge osobe, pravne osobe, građani, oštećenici i slično. Većina kaznenih prijava drugih osoba podnesena je bez ikakve pravne osnove, često za ponašanja koja iako, prema ocjeni podnositelja imaju obilježja kaznenog dijela uopće ne spadaju u sferu kaznenog pravosuđa, već se radi o neriješenim imovinskim pravnim ili građansko pravnim odnosima, koja podnositeljima nastoje rješavati na ovaj način. Nadalje, povlačenje prijedloga za progon kod kaznenih dijela, od kojih je postojanje ovakvog prijedloga preduvjet za kazneni progon počinitelja, također jedan od razloga, koji dovode do donošenja rješenja o odbačaju kaznenih prijava.

Što se istraga tiče, Zakon o kaznenom postupku, propisano je da se istraga provodi za kaznena dijela za koje je propisana kazna zatvora teža od 5 g. a osim ako su ostvareni uvjeti za podizanje neposredne optužnice. Iz podataka koji su dostupni u ova dva izvješća vidljiva i znatan poraz broja pokrenutih istraga, a time i odluka koje su donesene pod ovršenu istragu. Tijekom 2014. g. u odnosu na ranije godine, a razlog na navedeno je stupanje na snagu 5 novele Zakona o kaznenom postupku u prosincu 2013. Navedeno, novela, znatno je proširila obvezu provođenja istrage koja je do tada bila obveza samo za kaznena dijela za koje je bilo zapriječena kazna dugotrajnog zatvora, a što se odrazilo na broj pokrenutih istraga tijekom 2014. ali i u idućim izvještajnim razlozima. Valja ponoviti, kako su dodatno opterećenje, kako su za sva državna odvjetništva, dodatno opterećeno, predstavila i nedovršene istrage, koje su provodili istražni suci, po odredbama ranijih zakona, a koji su tijekom 2014. dostavljena na daljnje postupanje nadležnim državnim odvjetništvima. Naime, navedene istrage nisu uključene u ove podatke, a radi se o 352 predmeta, protiv 889 okrivljenika.

Uspoređujuću navedeno sa prethodnim izvještajnim razdobljem, riječ je o manjem padu broja pokrenutih istrga, naime, tijekom 2015. ih je bilo 3583. Tijekom 2016. Državno odvjetništvo su nakon donošenja istraga donijela odluke u odnosnu na 3642 odraslih počinitelja kaznenih dijela, od čega 2899 optužnica i 556 rješenja o obustavu ili prekidu istrage, dok je na drugi način riješeno 186 istraga. Tijekom 2016. svega 2 istrage, dakle, 0,1% obustavljene su ili prekinute po rješenju nadležnog suda. Optužno vijeće nakon podizanje optužnica, donosi odluku u kojemu optužnicu može u cijelosti ili djelomično potvrditi ili odbaciti, obustaviti kazneni postupak ili optužnicu vratiti Držanom odvjetniku na dopunu. Tijekom 2016. optužno vijeće donijelo je 9975 odluka, od čega 9615 rješenja o potvrđivanju optužnice, to je 96,4% I 291 rješenje kojem optužnica vraćanja dopunu, tj. 2,9% dok je svega 69 postupaka, 0,7% od ukupnog broja podignutih optužnica obustavljenost radnog optužno vijeća. Ovime je zadržan visok postotak potvrđenih optužnica iz ranijeg izvještajnog razdoblja, time da je znatno smanjen broj obustava od strane optužnog vijeća, naime u 2015. g. obustavljeno je 150 postupaka, iz čega slijeda da je broj obustavljenih postupaka u 2016. g. smanjen za 54% Što se tiče kaznenih sankcija, protiv odraslih osoba doneseno je 15179 prvostupanjskih presuda, odnosno, 3,8% više nego u prethodnom izvještajnom razdoblju, dakle 2015. doneseno je 14620 presuda. Od navedenog broja presuda 13811 presuda je osuđujuće uključujuće i 40 408 presuda koje su donesene na temelju sporazuma stranka. Iz čega je razvidno da je tijekom 2016. zadržana visoka razina uspješnosti u postupku koja iznosi 91% U istom razdoblju donesena je 891 oslobađajuća presuda, što iznosi 5,9% od ukupnog broja donesenih presuda i 477 odbijajućih presuda, što iznosi 3,1% Pa uz manja odstupanja možemo govoriti o nepromijenjenoj strukturi prvostupanjskih presuda u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Što se tiče izrečenih sankcija, najveća je zastupljenost uvjetnih osuda, koje su izrečene u 10354 slučajeva, to iznosi 75%, zatvorske kazne, zatvori, dugotrajni zatvori, izrečeni su prema 1913 počinitelja kaznenih dijela, to je 13,8%, a rad za opće dobro, u pravilu kao zamjenu za kaznu zatvora, u odnosu na 1231 počinitelja što predstavlja 8,9% Što se tiče žalbene politike Državnog odvjetništva, mi smatramo da je kaznena politika sudova preblaga, odnosno, da su sankcije preblage i u svim slučajevima, što je detaljno obrazloženo u brojkama u svim, dakle, slučajevima, kada je doneseno oslobađajuća presuda, tu se svakako ulaže žalba iz svih zakonskih osnova u biti za to, a u odnosu na sankcije koje nisu prihvatljive Državnom odvjetništvu, izjavljuju se žalbe. Što se tiče oduzimanja imovinske koristi, kome se posvećuje posebna pažnja, naime, ono što je prije bilo emanentno u radu samog USKOK-a prije 7, 8 g. danas, prakticiraju sva Državna odvjetništva tako da se u izvješću nalazi po svim županijskim državnim odvjetništvima, ukupan iznos oduzete imovinske koristi na temelju prvostupanjskih presuda i to je u 2016. g. iznosilo 192 milijuna 270 tisuća kuna.

U odnosu na 2015. g. bilo ih je 876 dakle, došlo je do porasta broja nepresuđenih osoba za 24,9% Međutim, nisu koruptivna djela isključivo ona djela koja su u nadležnosti USKOK-a. Koruptivna djela su i u nadležnosti redovnih državnih odvjetništva i tu prije svega mislim na zlouporabu u gospodarskom poslovanju i zlouporaba položaja i ovlasti. Dakle, na kraju 2016. ostalo je za ova kaznena djela bez prvostupanjske presude 2238 osoba i to su dakle, govorim o osobama iz nadležnosti redovnih državnih odvjetništava. To je 97 osoba više nepresuđeno nego što je bilo 2015. godine kada ih je bilo 2141. Ovaj podatak govori o složenosti većeg broja ovih kaznenih djela i dugotrajnosti postupka, a ujedno i zabrinjavajuća je činjenica, s obzirom na značaj i posljedice ove vrste kriminaliteta, te potrebu što bržeg i efikasnijeg sankcioniranja ovih kaznenih djela. Kada usporedimo koliko se prosječno za ova kaznena djela podnese kaznenih prijava od strane redovnih državnih odvjetništava, to je 960 i isto kao i kod USKOK-a mi govorimo da je 2,5-godišnji priliv optuženih osoba za ova kaznena djela nema niti prvostupanjske presude. Sva državna odvjetništva poduzimali su sve radnje radi zamrzavanja imovinske koristi. U izvješćima su dati statistički podaci, egzaktni podaci koliko je imovine zamrznuto. Dakle, to je ono što želim povezati sa financijskim istražiteljima.

Jedini garant u slučaju osuđujuće pravomoćne presude da će ta imovina biti oduzeta jest da se napravi blokada te imovine. U pravilu imamo puno kaznenih djela, osobito imovinskih kaznenih djela gdje sud mora donijeti svoj pravorijek o tome da će imovinska korist biti oduzeta od okrivljenika. Međutim, okrivljenici često puta nemaju nikakve imovine. I dakle, to ostaje mrtvo slovo na papiru. Mi radimo sada analize podataka svim kojima raspolažemo koliko je na temelju pravomoćnih presuda zaista i oduzeto imovinske koristi. To je jedna vrlo složena analiza jer je jako dugi put od donošenja prvostupanjske presude, pa do toga da presuda postane pravomoćna. Dakle, to može potrajati u županijskoj nadležnosti i godinu, dvije i tri, ali ako ode na Vrhovni sud, tamo isto dosta dugo traje. Tako da je vrlo teško sublimirati te podatke i moramo se vraćati dosta vremena unazad, a činjenica je da naš računalni sustav je u full upotrebi od 2015. godine i moramo to onda raditi, ono što se kaže, ručno. Izvješće što se tiče rada kaznenih odjela sadrži podatke po svim glavama kaznenih djela i o tome sada neću govoriti jer neću imati dovoljno vremena. Što se tiče rada građansko-upravnih odjela u 2016. primili su ukupno 78432 predmeta, ili 9,56% više nego 2015. godine. Daju se statistički podaci i oba izvješća bez upisnika u RDO upisnik, dakle RDO predmeta, tako da možemo kazati da je u 2016. godini građansko-upravni odjel i državnih odvjetništva ukupno su primili 69167 novih predmeta ili 12% više nego u 2015. godini. Tu se na sudske odnosi 52864 predmeta što predstavlja 68%, upravni predmeti 3419, što predstavlja 4% i ostali predmeti 22149, što predstavlja 28% Kada govorimo o pregledu novih predmeta u 2016. prema državnom tijelu iz čijeg djelokruga proizlazi spor, najveći broj parnica proizašao je iz nadležnosti Ministarstva obrane – 926, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom – 775, Ministarstva poljoprivrede – 664, Ministarstva pravosuđa – 542. Ukupno se vrijednost predmeta spora u svim parnicama koje su pokrenute iznosi 2 milijarde 908 milijuna kuna. Vrijednost zahtjeva RH kojim potražuje u parnicama iznosi 408 milijuna kuna, dok je vrijednost zahtjeva u parnicama protiv RH 2 milijarde i 499 milijuna kuna. Ukupna vrijednost svih parnica pokrenutih pred općinskim sudovima iznosila je milijardu 232 milijuna kuna, a pred trgovačkim sudovima milijardu 675 milijuna kuna. Ako se razmatraju vrijednosti na aktivnoj strani, gdje su ministarstva i agencije tužitelji, vidi se da su na inicijativu Ministarstva financija podignute tužbe u kojima je ukupna vrijednost potraživanja iznosila 213 milijuna 965 tisuća, Ministarstva gospodarstva 52 milijuna 184 tisuće, Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom 32 milijuna 519 tisuća itd. S druge strane, analize potraživanja prema RH kao tuženiku pokazuje da su i u 2016. godini najviša potraživanja prema Ministarstvu pravosuđa – 554 milijuna kuna, Ministarstvu pomorstva, prometa, infrastrukture – 307 milijuna kuna i Ministarstvu financija – 238 milijuna kuna. U izvješću se posebno naglašava mirno rješenje spora, odnosno ukazuje se na dobro instruiranu zakonsku odredbu iz čl. 186. Zakona o parničnom postupku. Naime, Zakon je propisao obvezu svih osoba koje namjeravaju tužiti RH da prije podnošenja tužbe nadležnom državnom odvjetniku podnesu zahtjev za mirno rješenje spora. Istu obvezu ima i državno odvjetništvo kad u ime RH namjerava tužiti neku osobu. U izvješću su dati podaci po godinama. Ono što je za istaknuti, da je od 2012. do 2016. godine sklopljena ukupno 6621 izvansudska nagodba čija vrijednost ukupno iznosi 635 milijuna 255 tisuća kuna. U izvješću se posebno, dat je pregled svih za 2016., pregled i u 2015. Međutim, ovo je sad prošireni popis jer desile su se neke nove stvari, dakle, arbitražnih postupaka gdje zapravo možete vidjeti enormne iznose novca koji se potražuje arbitražnim postupcima. Dakle ti iznosi su po arbitražama, a da sada ne navodim koje jesu 10,5 milijuna kuna, 44 milijuna kuna, 88 milijuna eura, 8 milijardi kuna, prijedlog za ovrhu 10 milijuna 56 tisuća eura itd. Tu se radi o iznimno složenim i obimnim postupcima gdje postoji posebna procedura načina izabira stranih odvjetnika koji će zastupati u investicijskim arbitražama.

Tom prilikom se uzimaju sve njihove poslovne reference, a isto tako uzima se u obzir i cijena koju traže za ta zastupanja. Nakon toga procedura je sljedeća, kada povjerenstvo izabere najbolje odvjetničko društvo tada glavni državni odvjetnik RH traži odobrenje Vlade RH da može zaključiti sa tim odvjetničkim društvom ugovor. Do sada od svih ovih arbitražnih postupaka tri samo su postupka dovršena i sva tri RH je dobila.

Svi troškovi postupka koji se vode u inozemstvu padaju na teret proračunskih stavki DORH-a kao pravosudnog tijela što osobito kada se radi o povredama međunarodnih ugovora o zaštiti stranih ulaganja nema logike niti opravdanja po našem stavu.

Pa sada iako nas nema puno u Saboru sjećam se jedne anegdote, naime na teletekstu HTV-a prije nekoliko godina je pisalo danas su se u Beogradu sastali predstavnici hrvatskog i srpskog DORH-a. U izvješću su dati posebni podaci za zastupanje u parničnim predmetima pred općinskim i trgovačkim sudovima i uspjeh u tim parničnim postupcima. Uspjeh možemo gledati prema broju izgubljenih ili dobijenih parnica, ali mislim da ga trebamo gledati na ovaj način kako smo ih mi prikazali u izvješću, a to je kakvi su to financijski efekti. I ako promatramo uspjeh ili neuspjeh DORH-a kroz vrijednosti predmeta spora tada smo pred općinskim sudovima dobili parnice ukupno vrijednosti 305 milijuna 991 tisuću kuna, izgubili u vrijednosti 109 milijuna kuna [[Upadica Petrov: Vrijeme.]] dakle u 74% parnica je dobijemo, a 26% sporova je izgubljeno.

Hvala vam lijepo. Samo još jedna rečenica iz rada građansko-upravnih odjela, dakle a što se tiče zastupanja uspjeha pred trgovačkim sudovima tu je rezultat na onoj razini kao i 2015., a tako je odmah da vam kažem i 2017. dakle daleko veći broj odnosno obim dobijenih parnica prema vrijednosti predmeta spora je nego što je to izgubljeno. Ja bi mogao još o organizaciji puno govoriti, ali vjerujem da će nakon rasprave biti mogućnosti da odgovaram na pitanja. Još imam samo obvezu na kraju da kažem i sljedeće, moj zaključak je da je državno odvjetništvo i tijekom 2015., 2016. godine prvo zadržalo visok stupanj ažurnosti kvalitete uspješnosti u radu, a što je s obzirom na istaknute zakonodavne materijalne i kadrovske poteškoće rezultat iznadprosječnog angažmana i zalaganja svih državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, službenika i namještenika. U izvješću se posebno navodi da se posebna pažnja daje edukaciji državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika. Tu je jedan kritični stav da mislim da nismo dovoljno učinili prema edukaciji službenika i sada razmatramo mogućnosti da se i kroz pravosudnu akademiju i takva edukacija vrši kao nešto što je stalno i mislim da na tome trebamo poraditi. Nadalje u zaključcima se govori o funkcionalnoj uspostavi informatičkog sustava CTS-a koji treba još puno rada, ali već sadašnji rezultati omogućavaju da se zapravo svako može vidjeti sa razine, više razine što mu radi podređeni i u kakvom je stanju svaki pojedini predmet. Hvala. Zahvaljujem predstavniku predlagatelja. Poštovani gospodine Civtan. Kaže se da spora pravda nije pravda. Veće malverzacije neću govoriti, samo ću spomenuti Porezna uprava, posmrtna ispomoć itd. sisačke ceste, HAVC, kaznena prijava podnesena 2012. godine do sada ništa.

Na kraju, kako će se pamtiti vaša vladavina i gospodina Bajića? Za tisuću masovnih grobnica žrtve komunizma na teritoriju Hrvatske države nijedna istraga, nijedna DNA analiza, nijedna presuda.

130 jama, umro je prije dvije godine. Ništa. Poštovani gospodine Glasnoviću. Prvo, činjenica je da nisam ja zadovoljan time kada govorimo o procesuiranju počinitelja kaznenih djela ratnih zločina nad hrvatskim stanovništvom u Domovinskom ratu. Činjenica je da tada kada je to, ajmo kazati, bilo friško, iako je to ružna riječ, nisu poduzimane sve radnje i tada nisu prikupljeni relevantni dokazi, a danas smo u situaciji da se dokazi i svjedoci potencijalni, naravno i okrivljenici nalaze na područjima drugih država. Mi smo učinili sve, ja sam učinio sve u svom mandatu da se ubrza procesuiranje ratnih zločina. Od 2014. do 2017. godine, uključujem sada i 2017. godinu, procesuirani su zločini što je neoprostivo, tek tada, ali su procesuirani za zločine [[Upadica Petrov: Vrijeme.]] u Voćinu, Ćetekovcima, Galincima, Čolju, Trpinjska cesta, dalmatinsko zaleđe, od zadarskog zaleđa pa skroz do dubrovačkog zaleđa [[Upadica Petrov: Vrijeme.]] Lički Osijek, Široka Luka, [[Upadica Petrov: Gospodine Cvitan, isteklo je vrijeme.]] raketiranje Banskih dvora, Škabrnja, ... [[Govornik se ne razumije.]] , šta da vam kažem? Ja bih molio samo saborske zastupnike da paze na vrijeme isto kao i predstavnika predlagatelja. Za slijedeću repliku javio se zastupnik Grbin. Izvolite. Uvaženi gospodine glavni državni odvjetniče, od kad sam imao prilike pa i javno pratiti vaš rad bili ste profesionalac od glave do pete. To ste bili i danas kada ste iznosili izvješća za 2015. i 2016. godinu, iako je 2018. dobrano odmakla. Ja vas molim da, ako možete, ako ste na to spremni, na minutu, ne više od toga, na minutu izađete iz te ljušture profesionalca i pokušate mi iskreno odgovoriti na dva pitanja.

Zadovoljan sam sa 4 godine. Moglo je biti i bolje, ali je učinjeno puno toga što javnosti nije vidljivo u odnosu na organizaciju državnog odvjetništva, posebno uspostavljanje nadzora nad radom redovnih državnih odvjetništava. Na vaše pitanje kako se osjećam, prije svega, iskreno kazati, govoreći, ja sam danas, osjećam se kao slobodan čovjek. Ja sam sretan što sam ja danas u Saboru i činjenica je da sam ja vezano uz moj rad, a i rad mog prethodnika, dakle, u odnosu na izvješće 2013. godine bio dva puta na plenarnoj sjednici, 10 puta na saborskim odborima samo povodom izvješća, time da sam povodom ovih izvješća za 2015. i 2016. godinu bio tri puta pred saborskim Odborom za pravosuđe, tri puta pred saborskim Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i jedan neuspješni pokušaj gospodina Sinčića gdje sam isto tako došao na saborski Odbor za ravnopravnost spolova, koji nažalost, zbog kvoruma nije održan.

Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine Cvitan, molim vas da nam objasnite strukturu vrijednosti USKOK-čkih predmeta. Zašto naime se velik broj predmeta male vrijednosti, koji su prije svega državno-odvjetnički predmeti, se daju da o njima postupa USKOK, znači s jedne strane USKOK koji bi se trebao specijalizirati za organizirani kriminal, što mu kaže ime. Za gospodarski kriminal, za teške slučajeve gdje je velik broj sudionika, gdje je veliki novac, on je opterećen i pretrpan sitnicama, a velike ribe bježe. Evo, jedan slučaj, u slučaju 21 carinika i špeditera, šverc mesa, rakije i vina iz BIH obuhvatio je 44 osobe, ukupna je šteta 3,5 tisuće kuna. Zašto je to posao za USKOK, a ne za lokalnog državnog odvjetnika?

Zakon o USKOK-u treba mijenjati, treba suziti njegovu nadležnost. USKOK treba raditi godišnje 10 ozbiljnih predmeta, a ne zaprimati hrpetine smeća, kaznenih prijava, podnesaka i svega i na kraju se iscrpljuje jer i ovi rakija i ne znam što je bilo i to treba dokazati kao što treba dokazati milijardu i 700 miliona kuna ko i u Agrokoru. Zastupnik Bunjac javio se za repliku. Uvaženi državni odvjetniče, je li točno da državno odvjetništvo usporavanjem predmeta protiv pojedinih zastupnika, konkretno Tomislava Sauche, Milana Bandića, Ivana Vrdoljaka održava tanku parlamentarnu većinu? Tomislav Saucha, najbliži suradnik Zorana Milanovića u aferi „Dnevnice“ navodno je ukrao pola milijuna kuna lažirajući putne naloge. Čemu su bila potrebna tolika grafološka vještačenja koja su trajala više mjeseci, zašto je za podizanje optužnice bilo potrebno čak 9 mjeseci i zašto do dan-danas nije donesena ne samo prvostupanjska presuda, nego nije čak održano niti jedno jedino ročište, a sve se to dakle dogodilo, otkriveno prije 14 mjeseci?

Dakle, radnje koje provodi državno odvjetništvo ili USKOK, sasvim svejedno u istražnom postupku, oni su vremenski ograničeni. Statistički podaci koje izrađujemo i biti će dostupni Saboru, ja ih sad nisam ponio, jest, pokazuju zapravo da je preko 85% istraga se završilo u roku od 6 mjeseci. Iznimno istrage traju godinu i godinu i pol dana. A to što nema pravorijeka, gledajte, puno je razloga. Razlog je normativni okvir koji je loš.

se za repliku. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče. Gospodine Cvitan, moram reći da je nedopustivo i sramotno od vladajuće većine što nije dopustila da ovim izvješćima raspravljamo kad je bilo vrijeme i što je izvješće dovedeno u dnevni red zahvaljujući oporbi i pritisku oporbe. Sramotno je da se čelnog čovjeka ključnih državnih tijela za borbu protiv korupcije i kriminala smjenjuje na ovaj način, ne produžuje mu se mandat i to baca dodatnu sjenu i na čovjeka koji će doći na vaše mjesto jer će to dodatno smanjiti povjerenje građana u institucije, u pravosuđe, u iskrenu borbu protiv korupcije. 94% ispitanika u Hrvatskoj smatra da je korupcija raširena, 58% da se u posljednje 3 godine povećala. Što mislite u kojoj mjeri je Milan Bandić presudio da ne možete dobiti povjerenje za naredne 4 godine, obzirom da je njegov predmet jedan od ključnih kojim ste željeli razbiti korupciju na lokalnoj razini? Ja ne mogu odgovoriti na ovo pitanje kako ste ga vi postavili, ja mogu samo reći sljedeće: za državno odvjetništvo i za USKOK definitivno ime, prezime, stranačka pripadnost ne znači ništa. Ako se prikupe dokazi protiv bilo koje osobe, ta osoba će biti procesuirana ili kako ja to volim reći, kolokvijalno društvo svojih kolega i vlastitog sina bi ga zatvorio da je počinio kazneno djelo i onda mu nosio četvrtkom mandarine u Remetinec.

Htio bih reći da jedan od razloga zašto smo izgubili na arbitraži u slučaju INA MOL je u tome što arbitražno vijeće nije prihvatilo Jezičeve tvrdnje o tome da je primio 5 milijuna eura mita kao ozbiljan dokaz, a zašto? Zato jer 5 milijuna eura mita za koje Robert Ježić rekao da mu ih je dao Ivo Sanader nikad nisu vraćeni u državni proračun. I zanima me do kada će tih 5 milijuna eura stajat na njegovom računu, odnosno hoće li ikad biti vraćane? Zašto već nisu vraćene?

Dakle, što se tiče zastupanja u arbitražnom postupku, u tom arbitražnom postupku nije angažirano Državno odvjetništvo RH i to je jedini arbitražni postupak gdje Državno odvjetništvo ne zastupa sa stranim odvjetničkim društvom. Dakle, što se arbitražnog postupka tiče, ne mogu vam kazati ništa. Što se tiče same presude o kojoj vi govorite, to je presuda koja je bila i pravomoćna i u trenutku kada je presuda postala pravomoćna podignuta je Ustavna tužba, mi smo tada poduzeli sve radnje pružanja međunarodne pomoći prema nadležnim Švicarskim tijelima, dok su Švicarska tijela tražila dodatna pojašnjenja jer im je bilo nejasno zašto sada općinsko državno odvjetništvo, građansko upravni odjel stavlja taj zahtjev, a ne USKOK, a tako je po našim propisima, dok su nam odgovorili Ustavni sud je ukinuo presudu i ovrha se nije mogla napraviti. Dakle sigurno želim ovim putem i demantirati da državno odvjetništvo nije napravilo sve što je trebalo, upravo suprotno, napravilo je sve. A novac, nadam se da će presuda jednog dana bit donesena, pa ćemo nešto i uzet. Hvala lijepo. Državni odvjetniče, nabrojali ste brojke, u biti narod tim brojkama ne vjeruje jer velike ribe koje su opljačkale Hrvatsku, koje nisu imali '90. 5 kuna u džepu, danas su bogati ljudi. Osobno sam dizao kaznene prijave za novac za naoružanje, s tim ste upoznati koji je uzet Cetinskoj krajini, danas ti ljudi upravljaju velikim sustavima i privatnici. Nema odgovora. Da li je moguće da nitko u RH nije odgovarao za Bijele noći? Za telekomunikacije, nego su kasnije oni šefovi teleoperatera stranih. Naravno da nam ljudi ne vjeruju. Bez obzira radili vi, ne radili vi. Jer ne mogu vjerovati kad se uhićivalo najisknutije sinove, znači generala Gotovinu, da se tada pljačkala INA, da tada državno odvjetništvo je odrađivalo politički nauk i to je činjenica. Kako to promijeniti? Ne znam, ali znam da narod ne vjeruje Državnom odvjetništvu, niti pravosuđu, gospođo iz pravosuđa, vidim da šutite i pratite. Slažem se ja s vama, slažem se. Sad se postavlja pitanje kako riješiti ono što nije riješeno? Jedino sinergijom svih državnih tijela. Zato što sam na vijeću gospodina Jovanovića gotovo vikao, ako mislite da ću ja riješit ili USKOK problem korupcije u Hrvatskoj, onda se grdno varate, ja dajem ostavku odmah. Moramo gledati tko su tijela otkrivanja kaznenog djela, to je primarno policija, ali ne samo policija. Nalaze se u poreznoj upravi. Inspekcije raspolažu jasnim podacima. Dakle jedino sinergijskim djelovanjem i voljom svih to se može riješiti. Državno odvjetništvo često puta je samo nemoćno. Stvaranjem poreznog USKOK-a, dakle samostalnog sektora za otkrivanje poreznih i financijskih prijevara učinjen je jedan veliki, veliki iskorak.

Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenja? Prvi klub koji se javio za raspravu je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e. Oni će imati izlaganja s tim, da će gospodin Sinčić i gospodin Bunjac podijeliti izlaganje, izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora. 2018. je godina, već smo ušli u drugi kvartal, a raspravljamo o izvješću iz, odnosno, za 2015. g. Za nekoliko dana gospodinu Cvitanu istječe mandat i ne bi mogao doći ovdje, dati ovo izvješće da nije oporba skupila inicijativu. Imali smo sreće, da je inicijator bio Živi zid, ali zahvaljujem svima onima koji su potpisali tu inicijativu. Treba reći na samome početku, da je očito mudrost, odnosno, namjera gospodina Jandrokovića da u isto vrijeme stavi gospodina Peruška u Sabor i gospodina Cvitana da jedan drugome otmu pozornost, da HRT ne prenosi ovo današnje izvješće, dugo očekivano, veoma važno. Ja ću na samom početku kazati, da je Državno odvjetništvo, jedno od najrazvaljenijih, najorušenijih hrvatskih institucija, Živi zid i birači koje on predstavlja mu nikada nije vjerovao. U Državnom odvjetništvu imamo kontinuitet, od 2002. g. do 2012. ako se ne varam ili koje, smo imali, dakle, gospodina Bajića, njegov zamjenik je bio gospodin Cvitan, onda je zamjenik postao glavni državni odvjetnik, a gospodin Bajić njegov zamjenik. Znači to je ona rošada Putin … [[Govornik se ne razumije.]] I sada imamo opet slučaj gospodin Jelenića, koji je zamjenik gospodina Cvitana i sada će on postati glavni državni odvjetnik, a gospodin Cvitan, kažu mediji, će postati njegov zamjenik. Imamo prema tome kontinuitet vlasti, kontinuitet upravljanja u sistemu koji nije dobar. Ako imate kontinuitet, to je dobar model, kada imate uspješne rezultate, kada imate, znate kada ste uspješni, međutim, kada nemate, to je katastrofalan model i zato smo protiv imenovanja gospodina Jelinića, o tome više jučer. Usmjerimo se danas na ovo izvješće. Ja ne znam, gospodine Cvitan, koliko ste vi osobno odgovorni za sve ovo što se događa u Hrvatskoj, a to je jedna trag i komedija, čovjek kada gleda što se sve događa hrvatskim građanima i hrvatskim poduzećima, koliki su milijuni i milijardi blokirani zbog pravosuđa, dal bi se smijao ili bi plakao. Ne znam, koliko ste vi osobno odgovorni za to, Živi zid će se boriti do kraja da se ispita i vaša odgovornost ali i odgovornost svih drugih u Državnome odvjetništvu, međutim, vi ste šef svim tim ljudima. Pa evo idemo kroz privjeske vašeg rada, odnosno, rada DORH-a kojeg ovdje predstavljate. Vaša ustavna uloga, prema čl. 125. Ustava RH, je citiram „ Držano odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo, ovlašteno je dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih dijela“, kaj citata. Vi svoju Ustavnu ulogu niste ispunili, ne samo vi, nego imamo kontinuitet više desetljeća neispunjavanja te Ustavne uloge. A sada ću elaborirati zašto je tome tako.

Hrvatsko Državno odvjetništvo ima kronične probleme, a koji ubijaju hrvatsko društvo, koji šalju jasnu poruku, da se kriminal isplati, a to su problemi nepostupanje po kaznenim prijavama, to su problemi kašnjenja sa optužnicama i namjerna tjeranja u zastaru, to su problemi, evo npr. kao slučajnog dizanja optužnice, recimo jedan dan kasnije, kao što je slučaj gospodina Vinka Mladineja, evo iz tiska. Zagrebački županijski sud, kolegice i kolege, zbog isteka roka za njezino podizanje odbacuje optužnice protiv bivšeg direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Vinka Mladineja, te vlasnika tvrtke odlagalište sirovina Mihe Zrnića Marinovića. To je jedan od primjera što se događa u RH, ja ne vjerujem da je to bilo slučajno i baš taj dan, nego vjerojatno se radi tu o pogodovanju, možda da da neki mito da se to kao nemarom dopusti i da sve propadne. I zbog takvih slučajeva, ovdje konkretno otpadne mafije a imamo i vezane slučajeve gospodina … [[Govornik se ne razumije.]] Bandića, hrvatski građani žive u smeću od Karepovca u Splitu, do Marišćine kraj Rijeke, do gore Piškornice kraj Koprivnice, do Jakuševca, ovdje znamo svi kakvo je stanje, zbog vašeg nedjelovanja, ne samo da se hrvatski građani guše u smeću, piju zagađenu vodu, zbog vašeg nedjelovanja, mi ćemo morati plaćati penale, jer preko 10 g. nismo uspjeli riješiti taj problem, odlaganja otpada, a nismo zato što to ne paše otpadnoj mafiji. To je samo jedan slučaj, gdje Državno odvjetništvo, sa ostatkom pravosuđa, naravno, na koje ovdje danas neću trošiti vrijeme, biti će vremena za to, dovelo mafiju u zaštićeni položaj a sve hrvatske građane u ugroženi položaj. No idemo dalje, u slučaju HAC-a, evo, isto iz medija, Županijski sud u Zagrebu, danas je odbacio optužnicu, iz afere Fimi Medija HAC protiv 4 bivših direktora tvrtke Hrvatske autoceste i autoceste Rijeka- Zagreb, koja se teretila za isisavanje 9 milijuna kuna iz poduzeća za potrebe crnog fonda HDZ-a preko računa FIMI Medija. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda, odbacilo je optužnicu Županijskog državnog odvjetništva protiv direktorskog četverca, jer je premašilo zakonske rokove. Opet sličan slučaj, slučajan propust, tobože. Slučaj Croatia busa, nastavlja ovaj kontinuitet, novi propust DORHA-a sumnja na ratno profiterstvo i fiktivno dokapitalizaciju Croatia busa nisu dokazali, slučaj otišao u zastaru. Prema stavu županijskog suda DORH je počinio ključnu grešku, ključnu grešku gospodine Cvitan, jer nije dovoljno dobro obrazložio zašto se optuženici sada terete za ratno profiterstvo. Sud je tražio od tužiteljstva da dopuni optužnicu, tužiteljstvo to nije napravio, neznanje, nemar, namjera, tko bi znao, ugl. optužba je propala, slučaj je otišao u zastaru 16. siječnja 2018. g. prije nekoliko mjeseci. I niz je primjera, da ne trošim sve svoje vrijeme na kašnjenje predavanja, odnosno, dizanja optužnica, idemo malo na nedonošenje Državno odvjetničkih odluka. Već sam u Hrvatskom saboru rekao više puta ovdje je jedan slučaj kod izdvajanja Tiska iz Agrokora ako se sjećam, 8 godina nije donesen državnoodvjetnička odluka, ako vas zanima, mislim to su vaši spisi i vaši dokumenti, možemo vam još jedanput to dokazati i pokazat, poslati, poznam konkretno gospodina u ovom slučaju, 8 godina Državno odvjetništvo nije donijelo odluku hoće li ići u progon ili neće, ako neće gospodin bi sam tužio ili je oštećen privatnom tužbom a vi mu ne dajete čak niti tu mogućnost, to je sramota. Idemo dalje, još jedan od slučajeva gdje nije donešena državnoodvjetnička odluka je slučaj Fantazija projekta, svi smo dobili kolegice i kolege, u naše pretince gore u zastupničko-informacijskom centru vidio sam da ste svi dobili. Radi se o jednom slučaju koji mnogo toga pokazuje u hrvatskom pravosuđu, u posebnom Državnom odvjetništvu. Ovdje pak stotinu mjeseci, stotinu mjeseci, mislim da je ukupno 5 sporova, ali u ovom najgore, stotinu mjeseci nema državnoodvjetničke odluke, a 18 mjeseci je rok da se cijeli proces završi, da ne idem sad u pravne teze. Što se ovdje sve događalo? Naime dogodio se kriminal između investitora i banaka, prijavljen je slučaj Državnom odvjetništvu, Državno odvjetništvo 2 godine nije napravilo ništa, onda je to prijavljeno pravosudnoj inspekciji, tamo to stoji nekih 5 godina već, ništa nije napravljeno. Znači 5 godina nije pravosudna inspekcija ispitala što je rađeno odnosno ne rađeno u ovome slučaju. Djela koja se unutra navode su krivotvorenje službenih spisa, preplaćivanje sudskih vještaka višestruko nego što je propisano, ne postupanje po kaznenim prijavama, istražne radnje su se odugovlačile itd., itd., cijeli je dugi popis Naravno da to za javnost ne postoji kad nije pravosudna inspekcija nikad ispitala. Da ispita, našla bi neke stvari. Inače osoba koja je bila zadužena kao zamjenica ravnatelja USKOK-a za ove stvari je gospođa Sani Ljubičić, bivša zamjenica ravnatelja USKOK-a. Umjesto da je sankcionirana zbog nepostupanja 2 godine, gospodine Cvitan, ona je unaprijeđena na mjesto šefa županijskog Državnog odvjetništva a sada nedavno prije nekih petnaestak dana javljaju mi, vi ste ju, valjda vi ste ju, unaprijedili iako Državnoodvjetničko vijeće to po Ustavu čini, isto članak 25. stavili za zamjenika državnog odvjetnika. Umjesto da Državno odvjetništvo progoni kriminal, on se stavio u službu zataškavanja kriminala. Neki od ovih slučajeva možda nisu direktno vezani baš u vaš mandat ali vi ste dugo u Državnom odvjetništvu, bili ste zamjenik gospodina Bajića ako se ne varam 2005. godine, znali ste ili ste sve trebali znati, također cijela ekipa vaša i oko vas, recimo vaš zamjenik gospodin Jelenić. Idemo molim dalje, na slučaj evo jedan slučaj beskrajne istrage, gospodin Kalmeta, dignuta je optužnica tek sada za nešto što se znalo sadržajno prije 10 godina, što se čekalo 10 godina? da ode u zastaru, da pomru svjedoci? Što se je čekalo? Jel' to pravda? Hoće moja djeca dočekat presudu u ovom slučaju? Pa nemoguće da su baš svi nevini. To ne može biti. Pola Hrvatske nema, nitko nije procesuiran, kamo to vodi? Osim što su stradale brojne fizičke osobe, naši građani, pogotovo oni koji su prijavljivali nepravilnosti, zviždači, stradalo je hrvatsko gospodarstvo jer velik novac je izvučen iz javnih poduzeća, blokirani su brojni projekti, milijunski, investicije su blokirane, tko će doći u takvu zemlju ulagati gdje čekate 100 mjeseci. Vaš novac negdje čeka 100 mjeseci, pa svi će bježati od takve zemlje, svi će bježati, pa nije nitko lud da potroši pola života na hrvatsko pravosuđe, molim vas lijepo. Nije im isplatio dividendu već je dobit otišla, tvrde oni na kupnju obveznica Deutsche telekoma koji su uvrštenu u luksemburšku burzu u iznosu od 125 milijuna eura.

Ovo je sve naravno prijavljeno, DORH je tu prijavio odbacio bez provjere stvarnog činjeničkog stanja te okolnosti da je DORH lagao.

Također, u isto vrijeme Državno odvjetništvo, u 2 g. uopće nije postupilo po kaznenoj prijavi istog tog društva potrošač protiv drugih odgovornih osoba, tvrtke HT-a, a koja je podignuta zbog zlouporabe tržišta kapitala i krivotvorena službene poslovne isprave usprkos višestrukog pritužbama od strane istog tog društva potrošač. Čak je i odvjetništvo u ovom slučaju, Županijsko državno odvjetništvo naložilo kako se mora postupiti, mora se postupiti u roku od 3 mj. i to nije napravljeno. Za kraj, vidim da sam već potrošio svo vrijeme, slučajeva je stvarno milijun, ne samo da se građani javljaju, nego stižu dopisi, što vjerujem i sami znate. Za kraj osvrnuo bi se iz one plave knjižurine, vašeg izvješća koje sam proučio, tamo negdje piše kako se hrvatsko državno odvjetništvo muči sa materijalnim problemima, da nema više se na čemu snimati, odnosno da su tehnički dotrajali snimači koji se služe u istragama, da fali prostora, da se nema gdje raditi, da ljudi vlastitim automobilima jer nemaju službene prevoze spise, da.

Evo, gospodin Cvitan, valjda je stručnjak, rekao treba mijenjati Zakon o USKOK-u. Treba i novi kadar. Ne vjerujem sadašnjem državnom odvjetništvu, jednostavno ne vjerujem. I ovom kadrovskom restrukturiranju istih klonova. Nemojte se uvrijediti, ali to je stvarno da naši građani shvate i naravno, treba više novca jer svaki milion koji mi uložimo u prevenciju će nam se višestruko vratiti. Živi zid neće podržati niti vaše izvješće iz 2015. niti za 2016. godinu zbog svega ovoga što sam naveo, zbog nepostupanja i zbog toga što se DORH pretvorio umjesto u progonitelja, u zaštitnika, zaštitara krupnog organiziranog kriminala i niste neovisni, niste nikad bili neovisni, vi ste, vi djelujete nažalost po političkoj liniji. Imamo jednu povredu Poslovnika. Zastupnik Orsat Miljenić.

Prije nego nastavimo dalje, s nama su na galeriji učenici Prve gimnazije iz Varaždina, molio bih da ih pozdravimo jednim pljeskom. Za riječ se javio 5 minuta glavni državni odvjetnik. Izvolite. Poštovani zastupniče Sinčić, bez namjere da mijenjam vaše stavove i da utičem na vaše stavove, ja sam dužan radi istine i svojih kolega koje ste ovdje spominjali, ne imenom i prezimenom kazati nekoliko riječi. Spomenuli ste slučaj Mladineo da je propušten rok od jedan dan za podizanje optužnice, da je optužnica odbačena. To je točno. Međutim, činjenica da se radi o omašci, nikakvo primanje mita nije bilo. Državno odvjetništvo je tada pokrenulo stegovni postupak protiv dvije vrijedne zamjenice županijskog državnog odvjetnika. To je bio zakonski uvjet za obnovu postupka, dozvoljena je obnova postupka, optužnica je potvrđena i rasprava je u tijeku. Druga stvar, spomenuli ste jedan projekt, da sad ne ponavljam, da ne reklamiram, iznijeli ste čitav niz netočnih podataka, vjerujem da to ne bi učinili da ste raspolagali svim informacijama i spomenuli ste ... [[Govornik se ne razumije.]] županijsku državnu odvjetnicu tada u Zagrebu. Tu optužnicu što ste radi, odnosi na Hrvatsku poštansku banku podigla je 2009. godine, ako se ne varam i za to je dobila s pravom državno-odvjetničku nagradu. S druge strane, gospođa Sani Ljubičić, koja je sada moja zamjenica, evo toliko isto da javnost zna, svi ste čitali o tome kako je u Londonu angažirana fantastična odvjetnica, gospođa Montgomery. Ona je zaista vrh, top of the top britanskih odvjetnika. Međutim, nitko nije uočio jednu stvar, da je sutkinja kazala s jedne strane, da nikada nije vidjela takav zahtjev za izručenje, EU nalog kao što je taj EU nalog je pisala kolegica Sani Ljubičić, a odvjetnica Montgomery, dan prije nego što je ušla u sudnicu, to je bio utorak, cijeli ponedjeljak je bila brifirana jer kolegica Sani Ljubičić je bila u Londonu. Zato u zaštitu digniteta, ja neću spominjati imena kolegica, dakle, zamjenica županijskog odvjetnika, ali kolegicu Ljubičić ste spomenuli imenom i prezimenom. Ja govorim o sinergiji svih državnih tijela. Znate što sam radio? Od USKOK-a koji je bio mrtvo slovo na papiru napravio sam nešto čemu se cijela Europa klanja. Za repliku su se javili prvo zastupnik Branimir Bunjac. Izvolite. Hvala lijepa poštovani državni odvjetniče. Iskoristio bih svoju drugu repliku od 3 da vas pitam, naime, da li je istina da ste vi i vaša obitelj u programu policijske zaštite i ako jeste, od kada ste? Tko vam iz kojega razloga prijeti? Govori se da ne izlazite na ulicu, čak se govori da se ne usudite uzimati hranu i piće za koje niste sigurni da su provjereni, pa me zanima ako je to sve skupa istina, kako je moguće da vi kao glavni državni odvjetnik ne možete procesuirati nekoga tko prijeti najvišim tijelima državne vlasti u RH. Ne volim o ovome govoriti. Međutim, procjena policije je da je ugrožen moj život, da je naručeno moje ubojstvo i to iz dva izvora i zato se štiti mene i moju obitelj. Prije nekoliko godina zastupnik Lesar spočitavao je glavnom državnom odvjetniku, gospodinu Mladenu Bajiću što slobodno kreće po cesti i rekao je, vjerovat ću vam tek onda kada bude pod policijskom zaštitom jer tada ste se nekome zamjerili, a to je osnovni posao glavnog državnog odvjetnika i državnog odvjetnika uopće. To nije lako, to je težak život i to je to. Zastupnik Ivan Pernar javio se za repliku. Uvaženi gospodine Cvitan, rekli ste da vam se iz cijele Europe klanjaju na radu. Da ste od DORH-a napravili nekakvu uglednu instituciju. Međutim, činjenica je da su hrvatski građani rezignirani, da u svim krupnim slučajevima nema pravomoćnih osuđujućih presuda. Todorić je daleko još od suđenja itd., itd. Tako da mislim da se zapravo građani smiju radi DORH-a, ja bih čak rekao jednu englesku rimu, DORH is a joke, za one koji su veliki kriminalci, a to što se procesuira carinika za dvije kile sira itd., policajca za 200 kuna mita, takvi uspjesi ne mogu se smatrati, odnosno takvi slučajevi, ako se pravomoćno riješe, ne mogu se smatrati uspjehom.

Dobra je šala. Međutim, kada ja govorim o tome, moramo vidjeti šta radi državno odvjetništvo i koja je njegova uloga u cijelom postupku do donošenja presude. Državno odvjetništvo je to da utvrdi činjenice, procjeni dokaze i podigne optužnicu i onoga časa kada je potvrđena optužnica, dakle ocijenjena od strane suda, da ta optužnica treba ići pred sud i da sud o toj optužnici može raspravljati. Naravno da je i puno malih, sitnih kriminalaca optuženo, ja govorim od strane USKOK-a, ali od predsjednika Vlade, predsjedavajućeg Vijeća sigurnosti UN-a ne znam koliko ministara, načelnika, gradonačelnika, župana, profesora, liječnika, policajaca, pa i državnih odvjetnika i sudaca u zadnje vrijeme. To nisu male ribe. Ja znam da je percepcija građana loša u odnosu na rad državnog odvjetništva, vjerojatno sam i ja za to odgovoran, zapravo sigurno jesam, jel nisam htio izlaziti u javnost, profesionalno sam se ponašao i šutio i radio. Da li sam dobro radio, to će ocijeniti Sabor, to je jedino tijelo koje to može ocijeniti. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Što se tiče gospodina Roberta Jukića iz Hrvatske pošte i istrage oko malverzacija u Hrvatskoj pošti i drugih direktora, što je s time? Jesu li istrage počele, u kojoj su fazi, je li na vidiku dizanje kakve optužnice, molim vas da elaborate i meni i Hrvatskom saboru i javnosti što je sa slučajevima malverzacija u Hrvatskoj pošti. Molim vas malo o Hrvatskoj pošti. Odgovor na repliku, gospodin Cvitan. Poštovani gospodine zastupniče, ne znam u ovom trenutku što je s Hrvatskom poštom jer ne mogu znati sve predmete. Vidjeli ste brojke. 39 tisuća osoba poznatih se prijavi. Ono što ja znam po svakoj kaznenoj prijavi se radi. Zato se provodi nadzor. Da li je odluka donesena ili nije po kaznenoj prijavi, to radi nadzor. Ja kao glavni državni odvjetnik ne mogu znati. Dok sam bio u USKOK-u znao sam svaki predmet, ali sada ne mogu kao glavni državni odvjetnik znati što rade državna odvjetništva. Ali kad dođem u ured, provjeriti ću i ovo ću smatrati zastupničkim pitanjem, pa ćemo dostaviti odgovor. Inače, ovo nije izvješće o konkretnim predmetima, ali ovo smatram pitanjem, dobiti ćete odgovor kad dobijemo fonogram. Zahvaljujem. Slijedeći je Klub zastupnika koji se javio za sudjelovanje u raspravi je Klub zastupnika SDP-a. U njihovo ime govoriti će zastupnici Orsat Miljenić i Peđa Grbin. Zahvaljujem poštovani gospodine potpredsjedniče. Prije svega, dopustite mi da izrazim svoje veliko nezadovoljstvo činjenicom da o izvješćima za 2015. godinu i 2016. godinu raspravljamo u travnju 2018. godine. I to ne raspravljamo zato što su se vladajući napokon prizvali pameti i shvatili da o tome moramo govoriti, nego zato što je oporba iskoristila jedan novi institut koji je na neki način uguran i opstrukcijom i podnošenjem masu amandmana u Poslovnik koji je omogućio oporbi u Hrvatskom saboru da nametne neke od tema. Ovo je prva takva situacija i glavni državni odvjetnik RH, gospodin Cvitan je na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora ne zato što su vladajući to smatrali shodnim, nego zato što je to oporba zatražila. I što onda imamo danas? Danas imamo situaciju da makar iz kurtoazije, makar iz činjenice da se opraštamo od ovog glavnog državnog odvjetnika na plenarnu sjednicu ne dođe ministar pravosuđa, a onda državni tajnik koji je poslan, ne nađe za shodno reći niti riječ o radu cjelokupnog državnog odvjetništva RH u dvije godine. Niti riječ! Valjda je nebitno. Jer je valjda nebitno kako proganjamo počinitelje kaznenih djela, valjda je nebitno na koji način zastupamo interese RH u tisućama parnica koje se vode pred hrvatskim sudovima, a vjerojatno je najmanje bitno na koji način pripremamo obranu RH u arbitražnim procesima, kao što je onaj protiv švicarskog franka koji se ovih dana vodi. To su sve stvari koje glavni državni odvjetnik i državno odvjetništvo RH rade. Njihov posao nije malen, njihov posao je velik i treba biti svjestan da se taj posao radi u dosta otežanim uvjetima. I kolega Sinčić koji je govorio prije mene jasno je rekao, sredstva za pravosuđe, pa time i državno odvjetništvo godinama se ne povećavaju, ali u jednom nije bio u pravu. Ona ne ostaju ista. Mi imamo inflaciju, mi imamo porast troškova života. Kada iznos novčano ostaje isti u takvoj situaciji, on se realno smanjuje i mi svake godine izdvajamo sve manje i manje za pravosuđe i onda se čudimo što ljudi ne samo u USKOK-u rade okruženi hrpama spisa, nego i primjerice u državnom odvjetništvu građansko-upravom odjelu u Zagrebu koji rade u adaptiranim stanovima gdje ne mogu proći od spisa koji prijete da će im se survati na glavu. Ali za to nitko ne pita. I nitko ne predviđa sredstva da bi to popravili, ali onda će danas ovdje doći i prozvati ljude koji rade u takvim uvjetima. E to, kolegice i kolege nije u redu. O jednoj moram, makar jednu rečenicu, a to je ona koja govori o počiniteljima kaznenih djela, odnosno ona koja govori o odlukama koje su sudovi donosili povodom optužnica u postupcima. Činjenica je da je preko 96% optužnica potvrđeno, a USKOK-kim predmetima preko 98% Ja ću tu opet ponoviti ono što godinama ponavljam, da bi to možda moglo malo ukazivati na činjenicu da je nekad državno odvjetništvo previše oprezno kada pokreće predmete. Ali tu će me ipak demantirati statistika koja pak pokazuje da je uspješnost u USKOK-im predmetima nešto opala pa je ona u 2016. godini iznosila 90% E sada, ovo je posebno bitno jer su upravo USKOK-čki predmeti oni koji su najviše eksponirani u javnosti. Jer nikoga u ovom domu izgleda ne zanima što se u RH redovito procesuiraju počinitelji onih kaznenih djela s kojima se najčešće susrećemo: krađa, provala i slično. Ali ne samo to. Ta ubojstva i kada se dogode, u 80 ili 90% slučajeva budu razriješena, aktivnim i angažiranim radom hrvatske policije i državnog odvjetništva RH.

Ako znamo da je turizam jedna od naših najvažnijih gospodarskih grana, onda vam je potpuno jasno zašto je ta sigurnost bitna. Ali o tome ne razgovaramo kada kritiziramo rad državnog odvjetništva.

Da bitno je, ali nije jedino bitno. Danas, u stvari i tu treba biti otvoren, samo formalno raspravljamo o izvješću državnog odvjetništva za 2015. i 2016. godinu. Mi u stvari raspravljamo o mandatu gospodina Cvitana u cjelini. Žao mi je, ponoviti ću, što ovdje ne sjedi ministar pravosuđa kako bi nam barem pokušao odgovoriti što se gospodinu Cvitanu zamjera. Koji je razlog, zašto nakon ove 4 godine mi ne predlažemo njega da nastavi mandat još jednom? Ja prihvaćam da vladajući imaju pravo na takav stav, dapače. Ali, kada zauzimaš neki stav, onda imaš obvezu taj stav i obrazložiti. Vlada i vladajuća većina to izbjegavaju. Ja se toplo nadam da ćemo sutra iz drugog pokušaja u tome uspjeti. No dopustite mi da prije nego što prepustim riječ kolegi Miljeniću, ipak izreknem i nekoliko primjedbi na rad državnog odvjetništva. Da, i tu si i kolege iz Živog zida djelomično, ali ipak i u pravu. Činjenica je da se percepcija odvija na temelju onih predmeta o kojima smo govorili. Onih predmeta koji su medijski eksponirani i činjenica je da u mnogim takvim slučajevima, kao što je slučaj Sanader, ili slučaj našeg uvaženog saborskog kolege Glavaša, presuda pravomoćnih nema. Makar ih je bilo. Ali da li je za to krivo državno odvjetništvo RH ili smo krivi mi, zastupnici u Hrvatskom saboru koji smo 7 puta mijenjali Zakon o kaznenom postupku, čini mi se prvi put i prije nego što je stupio na snagu. Jesmo li krivi mi koji donosimo takve zakone koji sudove i državno odvjetništvo često ometaju u radu umjesto da im pomažu ili su krivi sudovi koji takve predmete odugovlače pa se stvara percepcija da državno odvjetništvo iako je podnijelo optužnicu prije dvije godine, a glavna rasprava u predmetu nije zakazana. Dakle, dvojbeno je da li je to za to krivo samo državno odvjetništvo. Druga stvar, spomenuti su ratni zločini, da i ja bih volio da je postignut daleko veći uspjeh u procesuiranju ratnih zločinaca i razrješavanju ratnih zločina počinjenih protiv hrvatskih građana. Ali dopustite mi da onda kažemo bez obzira na nacionalnost, bez obzira na nacionalnost. Jer ne možemo samo jednu stranu gledati i praviti se da je zločin vezan uz nečiju nacionalnu pripadnost i da su samo neki činili zločine jer nisu. Međutim, ovu raspravu jer nećemo imati prilike govoriti o izvješću niti za 2017. niti 2018. sa vama, ovdje će sjediti vjerojatno netko drugi. Uvaženi kolega Cvitan, ona presica sa gospodinom Plenkovićem nije vam trebala. To je bila greška i bez obzira što se na vama vidjela neugoda, time ste ipak doveli u sumnju vašu neovisnost. Bila je još jedna greška, kad već spominjem gospodina Plenkovića, ali za nju vi niste uopće krivi, a to je ona još nesretnija greška, kada je javno objavljeno da se državnom odvjetništvu RH osiguravaju sredstva za rad na konkretnom predmetu. Pa mogli smo Todoriću poslati i depešu da pobjegne iz Hrvatske. Pazite, radi se na jednom konkretnom predmetu i onda Vlada to objavi. Pa gdje je element iznenađenja? Nema ga. Sve je javno objavljeno, ali to je država u kojoj živimo. Prepustiti ću riječ kolegi Miljeniću, a prije toga Klub SDP-a naravno podržati će izvješće o radu državnog odvjetnika. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Glavni državni odvjetniče, državni tajniče, pomoćnice, sve vas lijepo, uvažene kolegice i kolege. Čuli smo ovdje danas dosta podataka, čuli smo i kolega Grbin je ukazao zapravo na problem i kolege iz Živog zida su ga iznijele i donijele ovo izvješće zapravo pred nas i to je jedan problem i pokazatelj kako smo se odnosili mi prema državnom odvjetništvu. Ne mi u opoziciji, ali kako se odnosila ova vlast. Ako ne stavite izvješće da se o njemu uopće razgovara, vi šaljete poruku barem da vam do toga nije stalo, ako ne nešto još gore. I to je loše. I uopće, danas kad razgovaramo i kad je pred nama i prijedlog, nije ovdje, ali biti će za novog glavnog državnog odvjetnika, mislim da trebamo povući crtu i ja ovo što govorim, govorim u prvenstveno u svoje ime, a vjerujem i u ime svojih kolega, a to da je gospodin Cvitan u okolnostima u kojima je radio odradio izuzetno dobar posao. Ne samo da je pokrenut onaj čuveni porezni USKOK i ne zaboravimo da je to dovelo do istraga i do procesa u kojima nismo mogli ni slutiti prije i da one daju rezultate. Ne samo to da su otvorene istrage protiv nekih ljudi koji su prije bili smatrani nedodirljivima i danas se takvi postupaju u javnosti i najgoro je što ti isti nedodirljivi upravo ovog glavnog državnog odvjetnika prozivaju i prijete mu smjenom, a još gore je što Vlada to prihvaća i sutra predlaže nekog drugog. I to je loše. Ali kad pogledate i kad sumirate rad ovog glavnog državnog odvjetnika, onda ono što mu je možda najveća mana je to što je premalo nastupao u javnosti i onda je on i državno odvjetništvo, su zapravo nosili teret koji nisu trebali nositi. Jer ako se podigne optužnica, pa ne bude potvrđena dvije godine ili tri, onda to nije problem državnog odvjetništva nego suda. Ako se promijeni praksa, pa nešto je sad bilo, do sada zakonit dokaz, pa postane nezakonit dokaz, isto nije problem državnog odvjetništva. Ako se Zakon promijeni, nije problem državnog odvjetništva. Ali ono što trebamo, ja ću to reći kolegi Cvitanu. Treba o tome govoriti jer ovako je uzeo to sve na svoja leđa i na leđa državnog odvjetništva. Ja znam da je on tako izabrao pristup i takav je čovjek, ali to je taj jedan problem gdje se onda nešto prevaljuje i gdje ni u javnosti, a nažalost ni ovdje u Saboru nije jasno tko za što treba odgovarati i što spada u čiju nadležnost. I kad sumiramo taj mandat, ono što ga je obilježilo, to se vidi iz ovog Izvješća, ali vidi se ... [[Govornik se ne razumije.]] svih nas, a to je da su maksimalno, barem što se tiče postupanja državnog odvjetništva, bili svi jednaki pred zakonom. Nije se gledalo tko dolazi iz koje političke ili bilo koje druge opcije, tko je bogat, tko je siromašan. Barem kad smo govorili o pokretanju istraga i dizanju optužnica. Ovdje je netko od kolega rekao i za neke predmete koji su dugo stajali. Upravo u ovom mandatu su pokrenuti. Vi ste spomenuli Kalmetu. Da, on je dugo stajao, ali je pokrenut upravo u mandatu ovog glavnog državnog odvjetnika. Da li tu ima ičeg ili nema? Ja o tome ne mogu prosuđivati, to će donijeti odluku sud, ali je to nešto se kretalo. I mandat i ovo Izvješće, ja gledam kroz to. Dakle, tu je bilo puno rezultata, ali uvijek treba gledati u kojim okolnostima. Financijski o tome smo govorili, zakonski je tako kako je, ali ne zaboravimo, državno odvjetništvo je uvijek samo sredina. Prvo kreće od policije, prvo kreće od drugih tijela. Vi ne možete očekivati, ako imamo ne znam, ekološku katastrofu, državno odvjetništvo će to doći tek kad je netko drugi utvrdio što se stvarno dogodilo i onda to može procesuirati. Tako jednostavno ide postupak. na kraju imamo sud. I to je nešto gdje kad valoriziramo i ovo i svako drugo izvješće, moramo ga staviti u taj kontekst. Što dolazi prije, što dolazi poslije i za što tko u njemu treba odgovarati, treba snositi i dobro i treba snositi loše.

Ne znam tko od nas dobija lošije ocjene, mi kao zakonodavno najgore, ali i pravosudno i da je to tako. I da je državno odvjetništvo dio toga i mora snositi u okviru toga svoju odgovornost. I tu se vraćam na ono što sam prije rekao i to je moja zamjerka kolegi Cvitanu, trebao je govoriti. On je profesionalac i to nije radio, ali trebao je govoriti jer onda neke stvari koje ne idu na njega su se njemu bilježile, tovarile i prozivalo ga se zbog toga. To mi je zapravo najveća zamjerka u vašem mandatu koju mogu reći. A ovo ostalo, radili ste najbolje što ste mogli iz ovoga što je bilo i sigurno je i u državnom odvjetništvu, koliko imam podataka, situacija bolja nego što je, neke stvari su se pomaknule na bolje. Imate ovdje čovjeka koji se borio i za kadrovska rješenja, borio se i za financije koliko se moglo dobiti i za materijalne uvjete, dakle, brinuo se za svoje ljude i to je jedna dobra stvar. Evo, ja neću dalje dužiti, ali Izvješće podržavam. Mandat je bio vrlo dobar, žao mi je što nije još jedan. Slijedeći je klub zastupnika je Klub zastupnika HSS-a. Budući da ih nema, gubi pravo. Slijedeći Klub zastupnika je MOST nezavisnih lista. U njihovo ime govoriti će zastupnik Podolnjak. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani glavni državni odvjetniče. Eto, zaslugom zastupnika oporbe, među njima naročito zastupnika MOST-a koji su potpisali zahtjev za uvrštenje izvješća o radu državnog odvjetništva RH za 2015. godinu raspravu danas prije izbora novog glavnog državnog odvjetnika, imamo mogućnost čuti gospodina Cvitana i izložiti temu koja je izuzetno važna, a zapravo punih pa gotovo tri godine mi nismo imali prilike raspravljati o izvješću glavnog državnog odvjetnika. Dakle, imamo izuzetno važno samostalno i neovisno državno tijelo koje od lipnja 2015. godine nije podnijelo izvješće Hrvatskom saboru, a koje mora redovito godišnje izvještavati. Žalosno je to jer pokazuje, neću reći nemaran odnos prema državnom odvjetništvu, nego određeni politički odnos koji je neprihvatljiv od strane vladajuće stranke. Jer uredno izvješće je uvršteno u dnevni red, ono mjesecima stoji u dnevnom redu Hrvatskoga sabora, postoji mišljenje Vlade, koja istina govori više o statističkim pokazateljima, a nema nikakav stav o tome dali Vlada podržava to izvješće ili ne. Rasprava je održana na sjednicama nadležnih odbora pa i na Odboru za pravosuđe prošle godine još. Dakle svi formalni poslovnički uvjeti su ispunjeni da je ova točka davno trebala biti na raspravi Hrvatskog sabora, ovdje na Plenarnoj sjednici, namjerno nije bila. I to je ono što su upozoravali i raniji govornici i to je ono što je izuzetno prijeporno i zbog toga smo i podržali ovu inicijativu zastupnika opozicije da ova točka bude na raspravi. Slučajno se poklopilo da danas raspravljamo o izvješću glavnog državnog odvjetnika koji to izvješće podnosi svjestan i odluke Vlade da predloži novu osobu na tu dužnost, mada takvu paradoksalnu situaciju nismo imali nikada u Hrvatskom saboru. Mi smo naslućivali da gospodin Cvitan ne uživa povjerenje Vlade i Parlamentarne većine još od mišljenja Vlade prošle godine koje nije bilo pozitivno, a na Odboru za pravosuđe koji sam već spomenuo, većina je odlučila da izvješće tada samo primi na znanje, a ne da se potvrdno o njemu izjasni, što je jasno impliciralo da vladajuća većina i tada već neće podržati gospodina Cvitana. Istina je da u posljednje vrijeme postoji već jedan, gotovo kontinuirani obrazac pri izboru pojedinih osoba ili tijela i da se u pravilu mijenjaju sve osobe koje su imenovane za ranijih Vlada i postavljaju nove osobe u skladu sa voljom parlamentarne većine i Vlade. Samo da spomenem, imali smo i pravobraniteljicu za djecu, imali smo čelnicu povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa gospođu Orešković pa predsjednik Vrhovnog suda, sada je to glavni državni odvjetnik, sutra će možda biti povjerenica za informiranje čiji izbor ili reizbor slijedi u drugoj polovici ove godine i očito da postoji tendencija i uvjerenje Vlade da vjeruje samo osobama koje ona imenuje i da ne vjeruje onima koji su imenovani prije toga za neke ranije vlade. Nadamo se da to nije i želja Vlade i vladajuće većine da stavi pod kontrolu sve ključne institucije i državna tijela. To bi bilo potpuno pogrešno. Postoji određena tendencija u tom smislu i o tome smo govorili kad je bilo riječ o smjeni tadašnje predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Pitali smo se koliko će ovo izvješće biti otvoreno objektivno sada kada glavni državni odvjetnik može govoriti praktički na isteku svoga mandata, zapravo govoreći o postignućima državnog odvjetništva u vrijeme dok je on bio njemu na čelu jer u krajnjoj liniji ovo zapravo i nije godišnje izvješće, ovo je zapravo izvješće o sveukupnom radu državnog odvjetništva unazad nekoliko, odnosno barem tri godine jer izvješće za 2017. godinu sasvim sigurno, kada i god bude, bit će neki drugi glavni državni odvjetnik. Kada je u pitanju Klub zastupnika MOST-a mi smo odlučili da nećemo podržati izvješće glavnog državnog odvjetnika i ja ću vam obrazložiti naše ključne razloge. Oni se ne nalaze samo u radu iz 2015. i '16. nego i 2017. godine, naravno gledamo cjelinu rada glavnog državnog odvjetnika. Ono što je obilježilo to razdoblje je što moramo kritički reći gospodinu Cvitanu, to je činjenica da je u određenom smislu svojim ponašanjem narušio diobu, načelo diobe vlasti, a to je odvojenost, samostalnost i neovisnost državnog odvjetništva od Vlade RH. I to je ono što smo mi ozbiljno zamjerili, dakle zajednički istup glavnog državnog odvjetnika i predsjednika Vlade na tiskovnoj konferenciji koja je bila vezana uz aferu Dnevnice koja se događa u samom srcu vlasti u Vladi Rh. Pa i sve ostalo što se događalo u tom postupku ili u toj aferi, pokazalo je, nažalost po našem uvjerenju, da istraga DORH-a nije bila kvalitetna, nije bila dobra, bila je zapravo dosta traljava. A tu smo upravo istragu dosta pozorno promatrali jer se ona događala u samom središtu Vlade, jer je bio ovdje upleten i jedan saborski zastupnik i zato smo pomno promatrali što će se i na koji način odvijati ta istraga, nažalost ona nije bila provedena kvalitetno, to smo kasnije imali prilike vidjet, a još manje je glavnom državnom odvjetniku trebalo da na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji istupa sa predsjednikom Vlade. Nikada nije dobro kada glavni državni odvjetnik i šef izvršne vlasti zajednički istupaju jer oni upravo moraju zadržati tu distancu i svako zajedničko pojavljivanje zapravo šteti samostalnosti i neovisnosti državnog odvjetništva. Nadalje, činjenica da je kasnije dodijeljena ona posebna sredstva za rješavanje istrage o Agrokoru onih famoznih pet milijuna kuna koje su trebale doprinijeti učinkovitosti i kvaliteti i brzini istrage državnog odvjetništva zapravo se pokazalo kao potpuna suprotnost onoga što je zapravo htio postići predsjednik Vlade. Dakle upravo to što je simboličnih pet milijuna kuna odvojeno dodatno za tu istragu pokazalo je koliko državno odvjetništvo ima skromna sredstva s kojima i ne može učinkovito raditi. I to je nešto što postoji godinama i tih 340 milijuna kuna koliko je u proračunu godinama osigurano za rad državnog odvjetništva je apsolutno premalo. Zanimljivo jedan odjeljak koji je u izvješću dat sa nazivom o ne uvjetnosti prostornih uvjeta pod kojima mora djelovati državno odvjetništvo u kojima se izlaže koliko je gotovo nemoguće u zadanim prostornim uvjetima kvalitetno i učinkovito raditi. Žalosno je da se godinama događa da državno odvjetništvo radi u uvjetima koji su apsolutno neprimjereni i koji pokazuju da pri donošenju proračuna nije prioritet da se upravo državnom odvjetništvu omoguće kvalitetniji uvjeti rada. Brojne situacije koje opisujete u izvješću o nemogućim uvjetima o rušenju stropova o prokišnjavanju, o zastarjelom voznom parku, o tome da nemate kvalitetnu tehniku za snimanje iskaza itd. pokazuje da ono što se izdvaja za državno odvjetništvo ni na koji način ne može omogućiti kvalitetan rad, a činjenica je da sam uvjeren da to nisu velika sredstva, a s obzirom i koju imovinu ima RH na raspolaganju su sigurno mogli osigurati kvalitetniji prostorni uvjeti. Ono što nam je posebno sporno zbog čega ne možemo dati pozitivnu ocjenu radu državnog odvjetništva, to je činjenica i ne samo percepcija u javnosti o kojoj svi govorimo da svi ključni procesi koji su spektakularno započeli najčešće uhićenjima su kasnije nažalost godinama otezani i praktički u gotovo svim slučajevima nemamo pravomoćne presude, čak i tamo gdje smo ih i dobili na kraju se pojavio i Ustavni sud pa smo nažalost ostali i tome uskraćeni. Naravno da se uvijek može reći da nije samo državno odvjetništvo odgovorno za trajanje sudskih postupaka i to stoji, ali jednako tako činjenica da je u mnogim slučajevima trebalo izuzetno mnogo vremena za podizanje i potvrđivanje optužnica i da su one često vraćane na doradu i da je to dio koji se nesporno može staviti na teret državnom odvjetništvu. Jedan od važnijih prigovora našeg kluba je i činjenica da smo nezadovoljni rezultatima istraga i procesuiranju ratnih zločina tijekom Domovinskog rata. To je nešto o čemu smatramo da državno odvjetništvo nije zadovoljilo u svom radu. Naravno, postoje i određena opravdanja koja vi ističete, primjerice kadrovska devastacija u državnom odvjetništvu na koje se ukazuje i postoje čak i činjenice koje govore o tome da ste godinama bili uskraćeni u primanju državno odvjetničkih vježbenika, ali to je ono što prati ne samo vas nego i sudbeni ogranak i to je nesporno. Ali ono što se također može često pročitati, a to je da postoji velika fluktuacija u državnom odvjetništvu i da mnogi državni odvjetnici napuštaju instituciju, odlaze u odvjetništvo ili negdje drugdje u neko drugo državno tijelo što pokazuje da ta fluktuacija je ili rezultat nemogućnosti kvalitetnog rada ili nečeg dubljeg što je u sustavu. Ne vjerujem da je samo prostornih uvjeta, pogotovo ne financijskih uvjeta ili plaće jer one nisu različite od sudačkih plaća. Dakle ono što biste vi trebali reći nama što su ti ključni uzroci te fluktuacije koja je značajna upravo u državnom odvjetništvu koja onda nažalost ne dovodi do toga da imamo sve zrelije i kvalitetnije državne odvjetnike jer oni kada i dođu sa određenim značajnim radnim iskustvom često odlaze i to se sve češće spominje u javnosti kao jedan od razloga da državno odvjetništvo nije toliko kvalitetno u svom radu koliko bi moglo biti. Nadamo se da ćete nam dati i neke odgovore u tom dijelu sada dok imate prilike u ovom izvješću. Predlagatelj će sada uzeti riječ od pet minuta, gospodin Cvitan glavni državni odvjetnik. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle ne želeći demantirati vaše zaključke i vaš stav, ja sam dužan ovdje radi svih kolega koji rade u sustavu kazati sljedeće. Dakle istaknuli ste percepciju javnosti nezadovoljno radom državnog odvjetništva i kazali ste tu naravno ima i drugih pravosuđa zato što nema presuda. Odgovorno ovdje tvrdim, prvo, državno odvjetništvo nema apsolutno nikakve odgovornosti u situaciji kada je podigao optužnicu, a optužnica potvrđena ili optužnica zakazivanje optužnog vijeća nije učinjena …, to nije odgovornost državnog odvjetnika. Državni odvjetnik nema nijedan način da požuruje sud da postupi po podignutoj optužnici. Broj vraćenih optužnica je vrlo mali. I s druge strane, pitanje zašto ljudi odlaze. Odlaze zato jer su državni odvjetnici, ajmo kazati novim ZKP-om koji je sedam novela doživio, preuzeli su odgovornost dakle govorim o kaznenim odjelima, preuzeli su odgovornost i zadaće koje ima istražni sudac. Ne samo to, od državnog odvjetnika se očekuje proaktivan pristup da sudjeluje u otkrivanju kaznenih djela, dakle radi i policijski posao, radi tužiteljski posao, radi sudački posao. Prema tome, to je razlog ljudi teško rade i ne žele raditi za 10.000 kuna koliko imaju zamjenici općinskih državnih odvjetnika 10 i više sati dnevno i jednostavno traže bolji prostor za bolji život sebe i svoje obitelji.

Za repliku se javio zastupnik Željko Jovanović. gospodine Cvitan, sada ste opet istaknuli u kojoj je mjeri važan integritet, kompetentnost svih koji su zaposleni u državnom odvjetništvu, a tako i u cjelokupnom državnom aparatu u koji građani nemaju povjerenje. Nažalost i ovaj način koji se vladajući odnose prema ova dva izvješća prema vašem radu, način na koji biraju novog državnog odvjetnika sigurno neće povećati povjerenje građana u institucije, posebno u sustav pravosuđa. Što mislite o inicijativi koju klub SDP-a namjerava promovirati, a to je da se ubuduće glavni državni odvjetnik bira na jedan mandat i to na mandat od sedam godina? Smatramo da bi to bilo jedno kvalitetno rješenje koje bi državnom odvjetniku omogućilo da radi puno kvalitetnije, neopterećen raznoraznim pritiscima koji su očito presudili i u ne produžavanju vašeg mandata. Poštovani gospodine zastupniče Jovanović. Dakle inicijativa za izmjenu Zakona o državnom odvjetništvu bila je od strane državnog odvjetništva i to je bila moja inicijativa. Moja inicijativa je bila da se u zakon unese ograničenje mandata glavnog državnog odvjetnika najviše dva mandata jer to je nažalost u skladu s Ustavom, ne nažalost, Ustav moramo poštivat. Ideja je bila da se postoji samo jedan mandat jer ako postoji mogućnost produljenja i novog mandata to su koruptivni uvjeti objektivno koji postoje da osoba koja pretendira dobiti drugi mandat pretpostavljeno čini nešto što ne bi smjela činiti. S druge strane naš prijedlog je bio u zakonu, došao je jedan drugi tekst u prvo čitanje u Sabor da Državnoodvjetničko vijeće raspiše šest mjeseci natječaj prije isteka mandata glavnog državnog odvjetnika, da se na javni natječaj jave zainteresirani kandidati, daju svoj program rada, da to razmotri Državnoovdjeničko vijeće, utvrdi da li ti kandidati udovoljavaju formalnim uvjetima, da ocjene program rada i da svoje mišljenje koje ne obvezuje Vladu RH, ali ipak je mišljenje, dostavi Vladi RH i omogući izbor glavnog državnog odvjetnika između više kandidata. nećemo stavljati na teret onaj dio koji se odnosi na sudski postupak koji može biti izuzetno dugačak, ali ono što smo rekli i u zaključku kluba jest da razdoblje koje vaša odgovornost, dakle razdoblje istrage, podizanje optužnice do potvrđivanja optužnice u mnogim slučajevima i vraćanje optužnice na doradu to je nešto što se odnosi na vaš rad. U dosta slučajeva, a mi naravno ovdje nemamo običaj govoriti o konkretnim slučajevima, ne bi to priličilo, ali znamo i mi smo imali prilike razgovarati o nekim važnim slučajevima gdje je to razdoblje trajalo i više od dvije godine i to je nešto jednako tako nije dobro. O tome je riječ kada smo govorili o tome. Odgovor na repliku glavni državni odvjetnik. Poštovani gospodine zastupniče, cijenim ovo što vi kažete. Međutim, morate znati kada se optužnica vraća tzv. na doradu da je često bilo sudskih rješenja gdje je pisalo optužnica se vraća na doradu gdje državni odvjetnik mora donijet rješenje u roku od osam dana, da će provesti nove dokazne radnje, a u tim rješenjima suda nije bilo instruirano što to državni odvjetnik mora napraviti u tom nekom novom, ajmo kazat, dodatnom istražnom postupku. I tu se javljaju problemi. Činjenica je da je zakonski okvir vrlo loš. Ja ne želim govoriti o sudačkim odlukama, nikad sudačke odluke bilo kog suda u RH nisam komentirao. Ali zakonodavni okvir loš, vrijeme je za jedan potpuno novi ZKP i trebamo vidjeti ako ga ne znamo napisati, brate izaberimo neki koji … odgovara i prepišimo taj zakon i sve propise koji su uz taj zakon i onda nećemo imati problema. Ovako imamo čudo da nam dokazi koji su bili zakoniti u vrijeme kada su provođeni nakon sedam i osam godina postaju nezakoniti i dovode se u pitanje postupci, a to nije do državnog odvjetnika jer vjerujte mi u to vrijeme ni Vrhovni sud ni bilo koji sud ni državno odvjetništvo pojma nije imalo šta je to Europski sud za ljudska prava niti je poznavao praksu Europskog suda za ljudska prava. U njihovo ime govorit će zastupnik Marko Šimić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani odnosno poštovana pomoćnice ministra, poštovani državni odvjetniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Izvješća državnog odvjetnika RH za 2015. i 2016. godinu obuhvatila su gotovo sve segmente nadležnosti DORH-a u progonu kaznenih djela na svim područjima, zatim statističke pokazatelje kretanja kriminaliteta i strukture prijavljenih kaznenih djela te prikaz rada državnog odvjetništva kroz njegovu glavnu zadaću, a to je zaštita imovine i interesa RH. Uz tekst su prikazane brojne tablice i grafikoni na kojima se može vidjeti državno odvjetnička organizacija, suradnja državnog odvjetništva sa drugim nadležnim tijelima kao i prikaz stanja ljudskih potencijala i materijalno financijskih uvjeta za rad.

Smatram nepotrebnim obrazlaganje pravnih i organizacijskih osnova za rad u kojima se opisuju odredbe zakona, a umjesto toga bilo bi puno korisnije, uputnije da izvješće sadrži npr. aktivnosti državnog odvjetništva koje se namjeravaju poduzeti kako bi rad samog državnog odvjetništva bio kvalitetniji, napredniji, uspješniji, naposljetku bolji. Kada bi izvješće bilo kraće i preglednije, uz jednostavnije statističke prikaze podataka i sama analiza državnog odvjetništva bila bi puno jasnija i kvalitetnija. Vratimo se i prijeđimo na sadržaj. Što se tiče organizacijske strukture državnog odvjetništva za 2016. godinu u odnosu na 2015. vidimo da državno odvjetništvo ima 8 dužnosnika manje, dok je broj službenika povećan za 55 i imamo 7 novih namještenika, ukupno sustav ima 1731 zaposlenu osobu, od čega su gotovo 68% žene. Naglasak je stavljen na ozbiljan problem nepopunjavanja mjesta vježbenika, kao i na problem zapošljavanja osoba sa specijalističkim znanjima i vještinama te da nedostaju sredstva za podmirenje intelektualnih usluga vještaka i branitelja. Državna odvjetništva su tijekom 2016. godine zaprimila ukupno 39 244 kaznene prijave protiv poznatih počinitelja što je 1017 prijava više u odnosu na 2015. godinu, a od toga se veći porast bilježi kod prijava pravnih osoba koji je porastao za 7,5% na 2015. godinu, dok je broj prijava maloljetnih počinitelja naspram 2015. godine bilježi pad od 14,1%, Kod kaznenih djela, protiv nepoznatih počinitelja bilježi se i stanoviti pad od gotovo 10%, ovdje je naznačeno da je taj pad, da se on događa kod kaznenih djela protiv imovine koja su zapravo najzastupljenija u strukturi kaznenih djela protiv nepoznatih počinitelja pa se i njihovo kretanje izravno odražava na opću sliku o kretanju prijavljenog kriminaliteta nepoznatih osoba. Podaci koji zabrinjavaju su zapravo znatan rast kaznenih djela teškog ubojstva koji je u 2016. naspram 2015. godine porastao za 60%, dok se primjećuje i porast prijava za kazneno djelo ubojstva koji je u periodu za razliku 2016. 2015. porastao u 2016. za 35% Nije potrebno dalje nabrajati sve statističke podatke i usporedbe svih segmenata izvješća jer su ionako detaljno opisani u izvješćima, već ću nabrojati ona koja zahtijevaju posebnu pažnju. Što je zanimljivo, na samom početku izvješća za 2016. godinu stoje navodi da su državni odvjetnici opterećeni odgovaranjima na pritužbe oštećenika da na odgovore, odnosno pisanja obrazloženja troše previše vremena, a prema praksi Europskog suda za ljudska prava, bliski rođaci i žrtve moraju biti uključeni u postupak istrage u mjeri potrebnoj da se sačuvaju njihovi legitimni interesi, a zanimanje bliskih srodnika žrtve za istragu predstavlja između ostalog i uvjet za njihovo obraćanje Europskom sudu za ljudska prava pa ovakva konstatacija u izvješću definitivno nije upitna, niti bi trebala predstavljati problem za državno odvjetništvo. Zatim se navodi da razina zaštite prava na obranu, posebno uvedena kroz institute, istraživanja i istrage nije u dovoljnoj mjeri izbalansirana sa zahtjevom za efikasnim kaznenim postupkom. To se prvenstveno odnosi na postupke za slučajeve teškog kriminala i prijetnji terorizmom. Iz prakse Europskog suda za ljudska prava vidljivo je da je konvencijski standard ide u smjeru jačanja, a ne slabljenja prava na obranu, a da su određena ograničenja prava na branitelje u skladu s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda utvrđena pod strogo određenim uvjetima. U izvješću se ističe problematika rokova za dovršetak istrage, odnosno traži se izmjena roka za završetak istrage na način da se instruktivni rok produljuje za završetke istrage neovisno i isključivo o složenosti ili težini predmeta, već i o nekim drugim kriterijima, uglavnom objektivne naravi. Smatram, odnosno mi u Klubu HDZ-a smatramo da je zadržavanje instruktivnog roka za završetak istrage poželjno jer je doneseno više presuda Europskog suda protiv RH u kojima je u tvrđena povreda konvencije zbog neučinkovite istrage kaznenih djela. Čak štoviše, propisivanje instruktivnog roka za dovršetak istrage, jedna je od mjera koje su poduzete radi sprečavanja budućih sličnih povreda, ali druga tijela koja sudjeluju u istrazi morale bi također biti obvezna na ažurno postupanje i dostavu, dakle materijala i odradu svojih dijelova poslova. Što se tiče dijela koji se odnosi na međunarodnu pravnu pomoć, tijekom 2016. godine nastavljen je trend povećanja broja kaznenih predmeta u kojima je došlo do pružanja međunarodne pravne pomoći i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima. Ona od 2012. godine bilježi rast od 126,3% i unatoč brojnim podacima i evidentiranoj suradnji bilo bi još korisnije da su te analize i statistike o predmetima međunarodne pomoći prema pojedinim državama, kao i uočeni problemi u praksi kako bi se unatoč različitosti pravnih sustava povećala učinkovitost suradnje, ali takvih podataka u ovim izvješćima nismo dobili. Dalje, vrlo zanimljiv dio izvješća koji se odnosi na ratne zločine. Nadležna državna odvjetništva su u 2016. godini optužila 84 osobe, što je porast od 171% u odnosu na prethodnu godinu kada je broj optuženih osoba bio 31. A još veći, ako uzmemo u obzir da je broj optuženih osoba 2012. godine bio 9. Unatoč tome, broj osuđenih osoba se smanjio 2016. godine na 13 osoba, što je 10 osoba manje u odnosu na prethodnu 2015. godinu. To je pozitivna statistika, ali bila bi još korisnija kada bi uz izvješće postojao dodatak koji sadrži prikaz svih predmeta u kojima je podignuta optužnica i predmeta koji su pravomoćno i nepravomoćno završeni u protekloj godini iz kojih je jasno vidljivo koji su to zločini i tko su počinitelji kaznenih dijela. Znamo da je zločin i da je kazneno djelo, kazneno djelo i uopće ne sporimo da bi počinitelje trebalo strukturirati i kao i kazana dijela, nisu potrebna imena, jer zaista, postoji distinkcija u pravnoj znanosti, na koji se, po kojoj se može razlikovati i zločine, vrste kaznenih dijela, a tako i strukturirati počinitelje. Vezano za regionalnu suradnju državnih odvjetništva u procesuiranju ratnih zločina, dostavljen je i određen broj predmeta zbog kaznenih dijela ratnih zločina počinjenih u BIH, radi eventualnog poduzimanja progona u RH. Jer potencijalni počinitelji pribivaju na području RH. Izvješće bi bilo daleko bolje i temeljitije, kada bi sadržavalo podatke o suradnji s tužiteljstvom za ratne zločine Republike Srbije i tužiteljstvom Crne Gore, kao i prikaz podataka o statusu predmeta i dokaznih materijala koje Državno odvjetništvo RH, predalo regionalnim tužiteljstvima. Zatim pregled sa stanjem suradnje, vezano za pojedine države, a posebno u koliko predmeta se informacije razmjenjuju temeljem memoranduma u suradnji, te u kojem omjeru isto dovodi do naknada formaliziranja zahtjeva putem međunarodne pravne pomoći. Vezano za zamrzavanje i oduzimanje imovinski koristi, navedeni su slijedeći podaci, u 2016. g. došlo je do smanjenje vrijednosti zamrznute i privremene oduzete imovine u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Kao društvo u svakoj prilici zapravo, svaku priču moramo iskoristiti kako bismo poslali poruku, tako i ovo izvješće pa i ovu raspravu, kako bismo dakle, poslali poruku, da nitko ni pod jedni uvjetom, ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu ili nastalu počinjenju kaznenog dijela, tim više, smatramo da bi i u ovom dijelu dakle, oduzimanjem imovinske koristi, podaci trebali biti prikazani i strukturirani na nešto drugačiji način. Iduća točka na koju bih se osvrnuo je dio izvješća koja se odnosi na organizirani kriminalitet i korupciju. Broj prijavljenih osoba za klasične pojavne oblike organiziranog kriminaliteta u 2016. g. bilježi pad koji je najuočljiviji kod kaznenih dijela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Što predstavlja pad broja prijavljenih osoba za 72,92% Ovaj negativni trend prati i pad procesuiranja takvih kaznenih dijela, a razlog tome mislim da je to što se nalazi u domeni nevidljivosti i tamnih brojki pa ih je nemoguće statistički evidentirati, a nerijetko te predmete rješavaju i županijska i općinska državna odvjetništva, na štetu samih kriminalističkih istraživanja. Na ovaj problem potrebno je nadovezati i činjenicu, da se nije posvetila dovoljna pažnja terorizmu kroz ovo izvješće, ono je spomenuto u nekoliko situacija i nekoliko slučajeva u određenim poglavljima, no međutim, s obzirom na sva aktualna odvijanja i na terorističke prijetnje, pa i nekakve terorističke napade i događanja povezana s njima, smatramo da je izvješću trebalo dati puno veću važnost i veći prostor terorizmu. Dalje, još jedno bitno područje koje je propušteno, koje je državni odvjetnik, odnosno Državno odvjetništvo propustilo spomenuti je Institut zaštićenog najma, a tijekom 2016. g. znamo da je pokrenuto nekoliko sudskih postupaka, u kojima su vlasnici stanova u kojima stanuju zaštićeni najmoprimci, potraživali naknadu štete od RH zbog nemogućnosti korištenje stanova, a na temelju presude stati Lelo protiv Hrvatske. Što se tiče sređivanja zemljišnog knjižnog stanja, Državno odvjetništvo je do 31. prosinca 2016. g. obradilo i provjerilo nešto više od milijun i pol zemljišno knjižnih čestica, preostalo je nekakvih 700 čestica po ovome izvješću. Možemo zaključiti da prema velikom broju podnesenom prijedloga i malenom broju čestica, koji još treba provjeriti, osim vidljive velike aktivnosti, ne samo Državnog odvjetništva, već i zemljišno knjižnih odjela, bilo bi dobro da izvješće iz 2016. g. sadržaji podatke o broju prijedlogu i b roju zemljišno knjižnih čestica, koje raspravljaju o zemljišno knjižnim sudu. Kao što sam naveo kroz ovo izlaganje i ovu raspravu, izvješća sadrže brojne podatke o radu Državnog odvjetništva u RH, donosi se zaista pregled svih aktivnosti iz poslova koji su u djelokrugu Državnog odvjetništva RH no moram napomenuti da su na nivou Vijeća Europe razvijen drugi i drugačiji pristup, dakle, moderno i ujednačeno izvještavanje o radu pravosudnih tijela i pravosuda čija bi primjena u ovom izvješću svakako doprinijela standardizaciji i lakšem pregledu i praćenju statističkih pokazatelja, kao i njihova komparacija i poredba s drugim pravnim sustavima u EU. Na samome kraju Klub zastupnika HDZ-a u Hrvatskom saboru, sukladno zaključku matičnog odbora, Odbora za pravosuđe, primiti će na znanje izvješće o radu Državnog odvjetnika za 2015. i 2016. g. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovani gospodine zastupniče. Samo evo jedna rečenica, dakle ne možemo pisati o terorizmu kada se teroristički akti hvala Bogu u RH nisu desili. A pisati o tome da će nadležno županijsko zaprimiti kaznenu prijavu ako se taj akt desi i … zakon propisane radnje mislim da je izišla. Hvala lijepa. Sljedeći klub zastupnika je onaj SDSS-a i u ime kojega će govoriti poštovani zastupnik Boris Milošević.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 Pred nama su izvještaji o radu DORH-a za 2015. i 2016., kada pogledamo da smo u 2018., mislim da su to svi do sada u raspravama istaknuli, taj jedan vremenski odmak kada su godina na koje se izvještaji donose i godina u kojoj mi raspravljamo u velikoj mjeri naša rasprava je zapravo besmislena.

Ova rasprava je prvenstveno u izvještajima je politička iz razloga što je Hrvatski sabor političko tijelo, kao najviše predstavničko tijelo u kojem izražavamo mi svoje političke sudove, ali moramo se i koncentrirati na ono što u izvještajima piše.

Međutim osim činjenica, brojki, statistika, tablica koje su sadržane u izvještajima bitna je i ta percepcija, dakle od percepcije i javnosti i nas ovdje ne možemo pobjeći, ali zapravo često se stvara percepcija da je DORH nekakav aparat, nekakva mašina u koje možemo podnositi prijave kad se tko sjeti i napisati tko što hoće i onda očekivati da će to DORH procesuirati i vrlo često se onda i u medijima stvara slika odnosno stvara se slika da je netko osuđen prije nego što je i donesena državnoodvjetnička odluka o pokretanju cijele stvari. Takvim postupanjima i nekad našim očekivanjima kažem naših kolega i zastupnika i političara općenito dovodimo i pitanje kredibilitet cjelokupnog pravosudnog sustava i zapravo kredibilitet i integritet DORH-a. Činjenica je da smo svjedoci da su veliki pompozni postupci koje mediji i javnost prate nisu završili na očekivani način odnosno nisu uopće dovršeni, ali kada ocjenjujemo u toj sferi rad DORH-a ne možemo odvojiti rad DORH-a od rada sudova.

To po meni svakako obvezuje i Ministarstvo pravosuđa, cjelokupnu Vladu, a i nas ovdje u Saboru da vodimo o tome računa, da osiguramo sve materijalne, financijske pretpostavke neophodne da bi ljudi koji su zaposleni u DORH-u mogli na kvalitetan način raditi svoj posao da bi ljudi koji rade u DORH-u imali motiv da ostanu raditi u DORH-u i svakako da bi DORH kao institucija bio privlačna destinacija za vrhunske pravnike koji tek započinju svoju profesionalnu karijeru. Bilo bi krasno da ne moramo ulagati u kazneni progon nego da možemo više sredstava uložiti u školstvo i zdravstvo, a nažalost to nije slučaj nego je moramo jačati i kapacitete kaznenog progona. Što se tiče brojki u samom izvještaju kada pogledamo samo uvodno da je DORH, dakle cjelokupni DORH tijekom 2016., sada govorim samo o 2016. zaprimio ukupno skoro 40.000 kaznenih prijava protiv poznatih počinitelja i skoro 30.000 kaznenih prijava protiv nepoznatih počinitelja, to je znači skoro 70.000 prijava. Kolegice i kolege zastupnici, treba to sve obraditi, treba zaprimiti i treba procesuirati i vidjeti što je osnovano, a što nije. Iz samih tih brojki i izvještaja ja bih izdvojio tri stvari.

Iz izvještaja je vidljivo, to je i kolega Šimić spomenuo u raspravi prije mene da je optuženo u 2016. godini 84 osobe što je značajno povećanje u odnosu na prethodne godine što je svakako pohvalno, ako uzmemo u obzir protek vremena koji svakako ne ide u prilog radu DORH-a jer je sve teže pronaći i dokazne materijale i svjedoke, a samim time onda i počinitelje.

U pogledu pitanja počinjenja ratnih zločina, ali općenito svih pravosudnih pitanja smatram da među nama zastupnicima ne smije biti razlike i da moramo biti posvećeni tome da svi ratni zločini, ali svi zločini općenito budu kažnjeni bez obzira i bez razlike kada su počinjeni i od koga su počinjeni. Drugo što sam htio naglasiti što se tiče konkretnih projekata iz ovog izvještaja je u pogledu zločina počinjenih iz mržnje koje DORH posebno prati od 2006. kad je donesen naputak o radu i evidenciji tih kaznenih djela, tako je vidljivo iz izvještaja da su tijekom 2016. za ta kaznena djela je optuženo ukupno 20 osoba, a da su nadležni sudovi donijeli 9 presuda. U odnosu na 2015. optuženo je bilo tada 7 osoba, dakle ne radi se apsolutno o velikim brojkama, to nisu apsolutno brojke koje su velike, međutim pokazatelj je da se ipak radi, ako se gleda u postotcima da se radi o velikom povećanju. Ono što je dobro da DORH prati i kaznena djela javnog poticanja na nasilje i mržnju koje je svrstano među kaznena djela protiv javnog reda, ali zapravo ih povezuje sa kaznenim djelima, odnosno sa zločinom iz mržnje. Ono što je interesantno, dakle da je prema načinu počinjenja kaznenih djela javnog poticanja na nasilje, mržnju zapravo su društvene mreže, dakle Internet, Facebook i osnova zbog kojih su ta djela počinjena su uglavnom diskriminatorne naravi, od vjerske, nacionalne, odnosno etičke pripadnosti te spolnog i rodnog opredjeljenja, odnosno identiteta. Tu isto, ne radi se, kad se gleda izvještaj ne radi se o apsolutno velikim brojkama, dakle u 2016. godini je samo 8 osoba bilo optuženo, dakle DORH je pokrenuo postupak protiv 8 osoba, a 8 osoba je i osuđeno pa bi mogli reći da je tu postignut, da je DORH uspio zapravo u svim slučajevima gdje je pokrenuo postupke. Mala zamjerka je što u izvještaju za 2015. nemamo takve podatke pa onda ne možemo usporedit je li došlo do povećanja ili do pada. Ono što bih još htio istaknuti, nisam primijetio da su moje kolege o tome govorile, a to je građansko pravni odjel Državnog odvjetništva. Dakle svi smo fokusirani na kazneni odjel i on je nekako više medijski atraktivan, a građansko pravni odjel nije u fokusu, a stvarno je jedan vrlo bitan segment DORH-a i po meni jedan možda čak i važniji jer smatram da ulaganje u opremu i edukaciju kako bi se građanski odjel DORH-a digao na jednu veću razinu, zapravo da bi osjetila cijela država da bi se to zapravo višestruko isplatilo. Čak smatram da bi tu u tom djelu, to je moje osobno mišljenje, trebali napraviti reformu i zapravo taj građansko-pravni dio DORH-a izdvojiti od državnog odvjetništva da bude jedno zasebno tijelo ili da bude čak dio Ministarstva pravosuđa. Ono što bih istaknuo kao zamjerku, odnosno jednu opasku u pogledu tog djela rada državnog odvjetništva, još od 2003. Zakona o izmjenama Zakona o paričnom postupku uveden je članak 186.a koji propisuje dakle ako netko želi tužiti RH da se mora, da je propisan obavezan postupak mirenja, odnosno pokušaj mirnog rješenja spora sa državom gdje mora taj svoj podnesak podnijeti nadležnom državnom odvjetništvu koje onda ima rok od 3 mjeseca da se izjasni da li prihvaća mirno rješenje ili ide u parnicu. Taj članak je uveden kako bi se smanjio broj sporova koje stranke vode s RH i na taj način rastereću i rad DORH-a, ali i rad sudova. Međutim, moja percepcija, moj dojam je da općinska državna odvjetništva to iz nekog razloga ne čine dovoljno, sad teško mi je ulaziti koji su to razlozi, nego da se više drže maksime, bolje ić u parnicu, bolje se sporiti pa bolje onda nakon prvostupanjske presude i uložiti žalbu pa nek odluči drugostupanjski sud. Svakako zapravo da se drže maksime neka sud odluči. Za kraj ono što bih htio reći da raspravljati i ocjenjivati rad DORH-a je teško odvojivo od sudstva sa kojim državno odvjetništvo čini jednu cjelovitu pravosudnu priču i kad imamo zamjerke na rad DORH-a, odnosno na rad pravosuđa, onda trebamo biti precizni, trebamo pogoditi adresu na koga zapravo imamo zamjerku, da li imamo zamjerku na rad državnog odvjetništva ili imamo na rad sudova.

Hvala lijepa. Sad prelazimo na pojedinačne rasprave. Imamo ih, samo da znate orijentacijski 19. I prva će biti ona poštovanog zastupnika Steve Culeja. Izvolite.

Što se tiče vašeg izvješća, statistika, financije, prihvatljivo mi je to. Čak bih mogao reći da.

A često nam se događa da se milijuni, milijarde eura na tom putu gube. Percepcija javnosti negativna, koja govori o radu DORH-a, pravosuđa pa ponekad i policije, očituje se u nizu novinskih članaka, u nizu naslovnica negativnih, a u novije vrijeme izdaju se i brošure pravosudna i policijska mafija. Primjeri iz hrvatskih sudova i sudske prakse koji pokazuju kako organizirani kriminal u pravosuđu uništava pojedince, obitelji, gospodarstvo i državu. Dotle smo došli da se i knjige tiskaju u Hrvatskoj o hrvatskom pravosudnom, sudskom i inom drugom kriminalu. Mi smo najveći stručnjaci u percepciji javnosti, posebice kad se kaže i o Vijeću antikorupcijskome kojem i sam pripadam. Pa tamo dolaze izvješća isto od predsjednika koja kažu da smo napredovali u borbi novim sredstvima protiv korupcije, čak smo i u svijetu priznati, a nemamo niti jedan rezultat, nemamo ni jednog procesuiranoga tj. imamo, Tihomira Rončevića kojemu je na kraju dokazano da je nevin. Nitko drugi od državnih dužnosnika u Hrvatskoj nije se ogriješio o zakone Hrvatske. Zamislite, niti jedan. Pa mi smo najpoštenija država, bez korupcije.

Po čemu je to izvješće fantastično pozitivno? Pa po tome tko je bio ministar, vjerojatno po tome. A taj isti ministar, u njegovo vrijeme, 2. siječnja 2015., naslovnica, nestanak oružja varaždinske policije uprave izaziva sumnje i optužbe. ... [[Govornik se ne razumije.]] U sklopu planiranog kriminalističkog istraživanja, kako je pojasnio načelnik PU Varaždinske Darko Jurčec, interventni policajci su u osobnom vozilu Renault Laguna kojim su se koristili uhićeni muškarci pronašli 20 pištolja, 10 automatskih pištolja, 9 automatskih pušaka, zatim više komada streljiva, gotovo 3 kg eksploziva te 30 ručnih bombi. Uz to pištolj i puške domaće izrade, te više desetaka komada streljiva pronašli su u njihovim domovima. Pronađeno je i više desetaka prigušivača, ... [[Govornik se ne razumije.]] i 12 laserskih ciljnika, što upućuje na te itd., itd. kud je oružje bilo namijenjeno, za koga. Jedna od najsigurnijih zemalja Hrvatska, a iz jedne policijske uprave je nestalo ovoliko oružje. Sad zamislite kad bismo napravili inventuru retroaktivno u svim policijskim upravama koje im je bilo početno stanje naoružanja, a koje je sadašnje stanje njihovog naoružanja i koliko je iz njihovih uprava od sličnih i takovih nestalo oružja kojemu se ne zna dalje trag. Uspjeli smo uhvatiti jedne policajce, da. Ali kako je dalje DORH i pravosuđe, dokle se stiglo sa tom istragom, ako nije postala tajna u međuvremenu, kao i mnoge tajne u RH koje su na djelu. O aferi svastike neću ni govoriti. Ministar je bio onaj koji je bio s onim šefom travnjaka, pa su valjda utvrdili koja je kemija najbolja. Neću nikoga optuživati, samo čitam mediji što govore. Ima tu i nekih kriminala drugih. Kaže ovako, što povezuje zastupnika Boru Grubišića? Zastupnik Boro Grubišić 29. siječnja 2014. godine i Stevo Culej 16. siječnja 2018. godine. Što povezuje mene i Boru? Zamislite iste čovjek, ista prevara, isti lopovluk, ali ... [[Govornik se ne razumije.]] Znači, zastupničko pitanje doktora Bore Grubišića, zastupnika u Hrvatskom saboru u vezi kaznene prijave za fiktivne studentske ugovore, u kojoj fazi je istraga DORH-a vezana uz kaznenu prijavu za fiktivne studentske ugovore u dramskom kazalištu Gavella u Zagrebu 2014. I onda dolazi neki Stevo u Hrvatski sabor i zamislite, njemu isti slučaj padne na pamet i onda i on postavlja isto takovo pitanje, ... [[Govornik se ne razumije.]] je Ministarstvo pravosuđa RH, dostavili ste zastupničko pitanje Steve Culeja, zastupnika u Hrvatskom saboru u svezi kaznene prijave zbog fiktivnih studentskih ugovora u dramskom kazalištu Gavella Zagreb, u svezi sa dostavljenim zastupničkim pitanjem izvješćujemo vas da smo dana 16. siječnja 2018. zaprimili izvješće Državnog odvjetništva RH pod br. iz kojeg proizlazi da je povodom podneska izjave g. Vinka Mikulića protiv odgovornih osoba gradskog dramskog kazališta Gavella općinsko državno odvjetništvo u Zagrebu provelo izvide, te iz prikupljenih podataka nije utvrđeno da bi prilikom isplata kazališta putem studentskih ugovora bilo počinjeno kazneno djelo koje se progoni po službenoj dužnosti. A kao slučajno, ja kod sebe imam fiktivne račune, snopovi. Matematika, dovoljna je 2 iz matematike pa da se zna što ovdje piše. Kaže ovako, međutim, navedene ugovore koje je popunjavala i supotpisivala gospođa Nevenka Andrić, zamjenica ravnatelja, a potpisivao ravnatelj, gospodin Darko Stazić i po opisu perioda rada vidljivo je da su ti ugovori fiktivni, a studenti su bili samo podizači novca uz vjerojatnu proviziju, a dvoje potpisnika samo zna tok novca. I sad su tu nabrojane poimence osobe. Recimo slučaj Toni Skelin isti period rada ugovora koji su dostavljeni u studentski servis istog dana, 28.9.2007. Tomislav Vuković, isti period rada, ima 4 ugovora, a u student servisu u periodu 23 dana dostavljeno je 5 ugovora na iznos od 46 tisuća 951 kunu i tako deseci i deseci ugovora između studenata koji su radili po 700 sati mjesečno. Ima tu i gospode koji su služili vojni rok u Gavelli pa su dobivali 50, 60 i više tisuća kuna za par mjeseci služenja vojnoga roka. Čiji su, a naši nisu, nečiji jesu, odslužili dečki vojni rok, napunili svoje kasice i odoše kući ili u partiju koja će im dati slijedeći zadatak. Sad ću se vratiti na ratne zločine koji su mi nekako prirasli. Kako je moguće da u RH nakon toliko godina od završetka Domovinskog rata mi nismo podigli nijednu optužnicu po zapovjednoj odgovornosti protiv onih koji su organizirali, protiv onih koji su nagovarali, koji su širili govore mržnje, a neki su i ovdje sjedili među vama, samnom ne, ali ovdje su sjedili. Bili su osumnjičeni i premalo procesuirani, čekalo se da im svjedoci umru. Mnogi neće vidjeti lice pravde nikada. Koji su to kriteriji? Da se čeka dok netko umre.

Policijski inspektor Nikola Kajkić iz PU Vukovarsko-srijemske koji je godinu dana bio na čelu tima koji vodi istragu ratnih zločina počinjenih na Ovčari, 20. i 21. siječnja 1991. smijenjen je sa dužnosti. Čovjek koji je došao do nekih rezultat i zamislite nakon toga, nakon njegove smjene i njegovih rezultata, dolazi optužnica protiv Štuke iz Srbije koji dal uopće i više gdje postoji, gdje se skriva, dal ga je pojela druga štuka, ona koja ga nagovorila da čini zločine na Ovčari.

Izvolite. Kolega Culej, zbog ovoga što ste sad vi iznijeli o mome bratu, bivšem direktoru Gavelle, je bivši šef računovodstva te Gavelle, Vinko Mikulić, pravomoćno osuđen za klevetu. Bratu ću predložiti da i vas tuži jer će vam izać mandat, sad vas ne može goniti dok ste zastupnik, ali izaći će vam mandat pa ćete i vi plaćati duševne boli i biti kazneno suđeni. Taj predmet je pregledalo državno odvjetništvo, bio je u kontroli gradski kontrolni ured, bila je krim policija i dvije revizije. Ništa od ovoga što ste vi naveli nisu potvrdili. Vi ste jedan najobičniji klevetnik.

A iza čega se vi krijete? Kao i vaš brat? Iza ovakvih fiktivnih računa? Iza ukidanja komisije za utvrđivanje žrtava rata i poraća? Zar je to vaše djelovanje? Možete vi imati potvrde i DORH-a i suda i sviju, ova knjiga i optužbe na sam rad istih govori o vašoj istini, a o mojoj istini govori matematika, čista, 1/1 ili je kod vas 1 1 -2.

Evo samo da sad konačno, iako je to MUP demantirao, kažem ovdje javno. Sve što ste rekli vezano, vjerojatno na osnovu članaka i portala ili gledali u televizijskoj emisiji gdje su bili pojedini gosti, Dinko Cvitan glavni državni odvjetnik na tom sastanku nije tražio smjenu nikoga. To je demantiralo Ministarstvo unutarnjih poslova, a dalje što je bilo na sastanku i način na koji se radilo ovdje ne mogu govoriti. Prema tome, jednostavno ovo što ste rekli nije istina, ali dozvoljavam da vjerujete medijima koje ste čitali, a ja vam odgovorno tvrdim da to nije tako. Izvolite. Uvažene kolegice i kolege. Državni odvjetniče i državni tajniče. Prema Ustavu RH, glava 5, članak 125. državni odvjetnik je jedan od stupova državne vlasti, jedna od najvažnijih institucija u RH i mi imamo situaciju da on nije pozvan u Hrvatski sabor za izvješće od 2015. godine i da nije uvedena ova odredba Poslovnika, vjerojatno se sad zastupnici HDZ-a malo i kaju, mi ne bismo njega danas ovdje vidjeli s obzirom na to da je 24.4. gospodinu Cvitanu istječe mandat i kao što znamo ekspresno mu je imenovan već i nasljednik. To je vrlo zanimljivo da je nasljednik imenovan prije nego što smo izvješće čuli, prije nego što smo izvješće odbili ili prihvatili da na jedan takav način se on mora rastati od svoje funkcije, nakon što ovaj isti Hrvatski sabor raspravljao ne znam, sva izvješća pravobranitelja, bilo da su to pravobranitelj za djecu, za ravnopravnost spolova, invalide, nakon što je slušao izvještaj Povjerenstva za sukob interesa, nakon što je slušao izvješća HERE, HAMFE, HAMAK BIKRO-a, Hrvatske radio televizije, Hrvatskog dokumentacijskog centra, uz svo dužno poštovanje te ustanove se ne nalaze u Ustavu. Usudio bih se reći, došli su na red u roku. A glavni državni odvjetnik mora doći i može doći u Hrvatski sabor samo onda kad 30 zastupnika to potpiše. I onda je logično pitanje, najlogičnije na svijetu, zbog čega? Što skrivate gospodo iz HDZ-a, što skrivate? Ako dakle ovaj gospodin državni odvjetnik progoni kriminal, a vi mu ne dozvoljavate da dođe ovdje, ja ne mogu ništa drugo zaključit nego da vi skrivate kriminal. Zato ga niste pozvali. Zato državni tajnik šuti ko riba u akvariju kad treba komentirati ova izvješća. I zato ste preko noći, pazite jučer je bio dnevni red jedan da bi jučer negdje oko ručka promijenili dnevni red i stavili odjednom izvor novog glavnog državnog odvjetnika za kojeg nitko nije čuo a kamoli mislim izvan pravosudnih krugova a kamoli da je provedeno nekakvo javno savjetovanje, rasprava, da imamo njegov život. Mi sada možemo nagađati putem medija tko je gospodin Jelinić ili tko nije. Međutim da se vratim na ovo samo izvješće na rad glavnog državnog odvjetnika, šta kažu ljudi. Glavni državni odvjetnik Bajić bio je loš pa je izabran njegov zamjenik koji je bio, neki kažu lošiji od njega, neki kažu bolji od njega. Znači, to je znači očito neka praksa da se izabire zamjenik. Samim time što se izabire zamjenik jasno je da će se na neki način nastaviti politika kontinuiteta, jednako kao i u slučaju kad gospodin Fabris Peruško nasljeđuje Antu Ramljaka, u biti se radi samo o kadrovskoj promjeni a ne i o promjeni politike. Rad DORH-a u najmanju ruku je kontraverzan, ima nekih stvari koje možemo reći da su bile dobre, neke stvari su definitivno bile loše. Npr. možemo priznati gospodinu Cvitanu da nije išao u medije, da nije estradizirao rad DORH-a što možda i nije nužno vrlina jer neke stvari treba javno i reći. Činjenica je da je netko ga očito odazvao kad je pod policijskom zaštitom. Ako je dva puta naručeno njegovo ubojstvo, čini se da je nešto i radio. Činjenica je da je nagazio recimo kriminal u nekim sektorima, npr. u nogometu, čini se da je manje-više odradio svoj dio posla u postupcima Bandić, Saucha, Sanader. Ali svi ti postupci završili su bez rezultata ili još uvijek traju. Znači nemamo ništa konkretno u rukama. Mogli bismo pitati gospodina državnog odvjetnika zašto je pala optužnica bivšemu HDZ-ovom ministru obrane Berislavu Rončeviću. Zašto je pala presuda Ivi Sanderu, simbolu korupcije u RH koji je prema optužnici oštetio državu, pazite sada, za 850 milijuna kuna. On je danas potpuno nevin čovjek. On se može prijaviti ne samo za političku funkciju, on može biti predsjednik Sabora, on može biti premijer, čak i predsjednik države. I nije isključeno da će on to možda doista i biti, čovjek koji je dakle kupovao najskuplja odjela dok je bio premijer, najskuplje umjetnine koje, nosio najskuplje satove, sada nam se taj čovjek dakle smije u lice i kaže šta mi možete, ja sam formalno-pravno nevin. Glavni državni odvjetnik, slušao sam ga jednom na odboru a inače par njegovih nastupa do kojih sam mogao doći on kaže mi nemamo ljude, mi nemamo novca, svi nas opstruiraju, nemoćni smo. Ali čak i da je to istina, to ne može biti opravdanje. Ja sam rekao i na odboru i sada ću ponoviti, s čime se Hrvatska 1991. godine obranila, koje smo to mi resurse imali na raspolaganju. Želim reći, tamo gdje postoji volja, tamo gdje postoji srce, tamo postoje rezultati. Tamo gdje državno odvjetništvo radi svoj posao dobro tamo su kriminalci u zatvoru i to je ono što hrvatske građane zanima. Pazite DORH donosi presudu tko je ukrao 10 eura, dajete nemojte me nasmijavati molim vas s time. DORH, gospodin Bajić, gospodin Cvitan je doduše onda bio zamjenik državnog odvjetnika sprema baku Minku u zatvor zbog 600 kuna duga, banka Minka je bila u zatvoru, starica od 75 godina a gazda koji je ukrao 1,7 milijardu on u Londonu šeće, posjećuje ne znam Piccadilly Circus. To građani kada vide, oni jednostavno izgube povjerenje ne u DORH, ne u pravosuđe, izgube povjerenje u cijelu Hrvatsku i odu odavdje i kažu šta ću ja ovdje, ode s veseljem, prezre svoju vlastitu domovinu zbog takvih stvari. Građane zanima šta je sa ne znam slučajem lovca na egzotične životinje Nadana Vidoševića. Zanima me gospodine Cvitan jeste li dignuli optužnicu protiv Ivana Vrdoljaka? Jeste li dignuli optužnicu protiv Darka Milinovića? Ne zato što ja mislim da su oni krivi nego zato što postoje strahovite neodgovornosti na nekim mjestima gdje su oni zapovjedno odgovorni isto kao vi. Što se dešava na Plitvičkim jezerima, znate li to? Znate li da će UNESCO oduzeti Plitvičkim jezerima status svjetske baštine? Tko je za to kriv? Da ja idem istraživati, to je moj posao? Mislim da nije. Kažete nemate dovoljno zaposlenika, imate, nemamo dovoljno sredstava, imate, dobili ste samo za Agrokor 5 milijuna kuna. Ja sam namjerno gledao stavke u proračunu za 2018., 70 milijuna kuna je dobio DORH. To nisu mala sredstva. Svi kažete vaš rad opstruiraju. Tko opstruira? Izvolite nam sada recite ili zauvijek šutite. Nemojte više nikada govoriti da vas bilo tko opstruira ako sada ne kažete. Sad ili nikad. Ovo vam je prilika, u Hrvatski sabor kao što znate više nećete doći, ne mojom odlukom nego odlukom gospode iz HDZ-a. A javnost želi znati dakle da li ima organizirani kriminal svoje ljude u sustavu, koji su to ljudi u sustavu gdje se nalaze. U srpnju 2016. godine imali smo dramatično izvješće SOA-e, koja je ustvrdila da 20 sudaca ugrožava nacionalnu sigurnost RH. Pretpostavljam da su to visoko pozicionirani suci a ne prekršajni suci, općinski suci ili ne znam rukometni suci. Imate li vi saznanja osobno, da li je među tih 20 sudaca, da li su to suci Vrhovnoga suda? Da li su to suci Ustavnoga suda, Državnoga sudbenoga vijeća? I možete li nam reći, zašto država ne dozvoljava objavljivanje imovinsko kartice sudaca? Je li istina da suci imaj skupocjene automobile i odijela, satove u velikom nesrazmjeru, sa plaćanima koje primaju, odnosno, s onom imovinom koju su stvarno mogli steći.

Kolega Bunjac, prvo vam se želim zahvaliti što ste svojom upornošću progurali da, ipak prije odlaska Dinka Cvitana, raspravimo njegov rad u 2015. i 2016. i time pokazali smisao promijene poslovnika, barem u ovom dijelu, gdje se može voljom 30 zastupnika oporbe uvrstiti u dnevni red neka tema koju vladajući izbjegavaju. Danas je bilo gotovo apsurdno slušati izlaganje predstavnika Kluba HDZ-a, gospodina Šimića, koji je uvodno rekao da je nelogično i da nije dobro što već godinama, nismo raspravljali o izvješću 2015., 2016. a zapravo voljom njegovog kluba to nije bilo moguće. I možda se u pozadini svega krije još jedan sukob unutar vladajućih, gdje osječka struja, gura Vrdoljak, Šeks, Glavaš, žele za glavnog državnog odvjetnika Davora Petričevića, a ne Dražena Jelinića. Možda još imamo jedan novi sukob savjesti unutar redova HDZ-a. Hvala lijepo zastupniče Jovanović, ta priča sa novim državnim odvjetnikom iz Osijeka, gospodinom Petričevićem i ja sam ju čuo, ne znam točno o čemu se radi, ali ako sam dobro čuo i hvala Bogu, ovdje sada imamo državnog odvjetnika pred sobom, taj gospodin je smijenjen.

Uvaženi kolega Bunjac, ne mogu sada u ovoj minuti puno o prigovorima koje imam na rad Državnog odvjetnika, ali držati ću se otprilike samo jedne teme i to ću obrazložiti, ali ovo što ste rekli, sada, kada državni odvjetnik odlazi, sada raspravljamo o izvještaju. To nekog velikog smisla, uistinu sada nema. Ne znam, kakva je korist od toga, osim što ćemo na odlasku gospodinu Cvitanu reći što mislim o njegovom radu. Druga stvar, 5 do 12 se određuje tko će biti novi državni odvjetnik, a nismo imali uopće šansu u javnosti raspravljati o tome, barem mjesec dana prije. To je veliki propust HDZ-a koja je time onemogućila građanstvu, da na vrijeme razgovara o onome što je aktualno i dovodi nas ustvari pred svršen čin. Pa to vam je otprilike ista priča, kao što je bila u slučaju Dalije Orešković. Znači čeka se zadnji trenutak, čeka se praktički zadnja sekunda, da se onda kao na brzinu mora se, ne stigne se, žurimo se jako, rokovi su, imenuje jedan jedni kandidat i da onda Sabor u biti niti nema izbora, da može ili glasati za tog jednog kandidata ili može napustiti sabornicu, a u svakom slučaju 77 ruku će na daljanski upravljač biti dignuto. Ma nema veze kako se zove, je li Petričević, Jelenić, možda bi čak i ja prošao, samo kad bi takva bila uputu, dakle, tu preko glavne baze, srca … [[Govornik se ne razumije.]] Prema tome, gospođa Dalija Orešković imala je barem tu mogućnost, da se njezina izvješća rasprave na vrijeme, a gospodin Cvitan, eto čak niti tu mogućnost, iako ponavljam, još jednom, bio je po hijerarhiji znatno iznad Povjerenstva o sukoba interesa, ali evo, bolje ikad nego nikad. Sada će u ime predlagača, govoriti poštovani državni odvjetnik Dinko Cvitan, izvolite. Puno su pitanja postavili, međutim, ja ću se držati samo nekih činjenica. Prvo, ja nisam smijenio kolegu Petričevića, on je vršitelj dužnosti Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku i ovdje je smijenjen na natječaju u tijeku i završiti će se po pravilima, po zakonu, kako nalaže procedura i Državno odvjetničko vijeće će o tome odlučiti. Da ja znam da me netko direktno opstruirao, ja bi reagirao. Međutim, radi se jednostavno o podijeli, odgovornosti, time da ja ne bježim od vlastite odgovornosti, makar i 3 radna dana prije isteka mog mandata. Ali se radi o podjeli odgovornosti, odnosno, izvršavanju zakonom propisanih uloga svih institucija u lancu do pravomoćne presude. Dakle, tijela otkrivanja, primarna tijelo otkrivanje je načelno policija, tada sva druga državna tijela. Odakle državnom odvjetniku podatak da je nesrazmjer imovine postoji? Pa nema on taj podatak. Činjenica je da je nekad vrlo teško i sporo ide prikupljanje tih podataka. Činjenica je da postoji propust u radu pojedinim državnih odvjetnika, na to se reagira. Zato postoji odjel za nadzor … [[Govornik se ne razumije.]] RH koji udovoljava, odnosno, odgovara na sve relevantne zahtjeve koje dolaze kako od pojedinaca, tako i od nadležnih državnih tijela. Problem drugog suđenja, ponavljam, je u zakonodavstvu, s jedne strane, s druge st rane, to sigurno stvara negativnu percepciju o mogućoj korumpiranosti, sada i državnih odvjetnika i sudaca i policije i ne znam koga. Ja samo mogu kazati, odgovorno tvrdim, da znam situaciju, da netko namjerno opstruira, odnosno, da čini kazneno djelo. Ja da znam, ja bi postupio po zakonu. Puno ste pitanja postavili, gotovo je nemoguće u kratko vrijeme, a da ovdje više neću dolaziti to znam, ali malo ovo je izgledalo kao sklapanje braka. Uvaženi gospodine Cvitan. Pa vi iz godine u godinu kada ste dolazili ovdje slušao sam pažljivo uvijek vaša izlaganja i čini mi se da opstrukcija postoji. Znate gdje je? Pa neprestano govorite, upozoravate nemate urede, prokišnjavaju, nemate automobile, računam tu prosječna plaća negdje oko 12.000 kuna bruto u vašem u čitavom ovom sustavu. Kako će ljudi koji imaju, čija je plaća možda jednaka iznosu džeparca koji pojedini optuženik dnevno daje svojoj djeci, kako će procesuirati takve osobe? Gdje je tu motivacija, gdje su tu uvjeti za rad?

Dakle mi imamo kada govorimo o plaćama, mi imamo plaće zamjenika općinskih državnih, županijskih zamjenika i glavnog državnog odvjetnika s tim plaćama se može živjeti. Naši službenici koji rade za 3.500 kuna ili rade posao za pet radnih mjesta, vjerujte mi za pet radnih mjesta 4.200 da ja odobravam prekovremeno sate, mimo uredbe, ovdje javno kažem, po 100 i nešto sati osobi, ali se može provjeriti kada je ušla i kada je izašla svaka minuta je evidentirana, da bi dobila ta osoba za 120 prekovremenih sati 1.700 kuna, to je gotovo cijeli radni mjesec. Pisao sam ministarstvu, barem sam dobio odobrenje da smijem to napraviti u tri slučaja koje smo imali jer sustav nije mogao funkcionirati. A ima državnih odvjetništava kada bi zaposlili ljude da se podijeli taj posao nemaju gdje sjest. USKOK ima zabranu rada Pa evo čuli smo dosta optužbi i prema HDZ-u i mnogim članovima HDZ-a i pojedinačne slučaje itd. mene interesira da li je s obzirom da govorimo o 2016. jedan predmet u kojem je saborski naš jedan kolega optužio svoje kolege iz Živog zida za vrijeme predizborne kampanje znači da su ga nagovarali da uzme 100.000 tisuća kuna i 500 eura tjedno uvjeravajući ga da zadovoljan čovjek bolje radi. Da li se uopće imali obavijesne razgovore ili nešto s obzirom da je to bilo vani dosta javno i dosta se o tome govorilo u javnosti, a nismo vidjeli rezultate niti sam to pronašao negdje unutar ovog vašeg izvješća, čisto ako ste vi s time upoznati.

To proizlazi iz ustavne odredbe iz Zakona o državnom odvjetništvu, a vjerujte ne mogu znati sve što se dešava.

Uvaženi državni odvjetniče, državni tajniče, kolegice i kolege. I danas se vidi koliko je šteta što nismo o ovim izvješćima raspravljali na vrijeme. Dobro znamo da mladi odlaze iz Hrvatske i ako ih pitate zašto odlaze iz Hrvatske jedan od ključnih razloga koji navode je i korupcija.

Gospodin državni odvjetnik Dinko Cvitan je po svom dolasku u ožujku 2014. jasno rekao da je njegova impresija da su lokalni šerifi daleko opasniji nego što to na oko izgleda. I pokušao je u svom radu koliko sam ga ja doživio upravo stati na kraj tim lokalnim šerifima, krenuo je vrlo snažno i svi se sjećamo 2014. kada je krenuo pokušaj da se na kraj stane koruptivnim aktivnostima koje su doslovno institucionalizirane u gradu Zagrebu, Bandiću i njegovoj zločinačkoj koruptivnoj hobotnici u kojoj preko 20 ljudi koji su obuhvaćeni istražnim radnjama DORH-a. No opet je vrlo zanimljivo da je taj predmet na Županijskom sudu ležao pune dvije godine i ne nadzire mu se kraj. Nakon toga je gospodin Cvitan se hrabro ulovio i u koštac sa Zdravkom Mamićem. Vidjeli smo da su napokon iz paučine izvađeni predmete Kalmete, da se krenulo sa Nadanom Vidoševićem i da dalje ne nabrajam što je pokazalo da postoji dobra volja unutar državnog odvjetništva. Međutim da državno odvjetništvo samo nije dovoljno da se razbije ova institucionalizirana korupcija koja uništava Hrvatsku. Zato nije čudo da građani Hrvatske danas smatraju da je korupcija u ove tri godine narasla 58% i 94% građana smatra da je Hrvatska visoko korumpirana zemlja.

Pa ljudi moji zamislite ako se taj trend nastavi što će biti onda ove godine? Kada je riječ o korupciji unutar ovog segmenta zanimljivo je da je ona 2016. bila u padu u odnosu na 2015. negdje za 18% i ukupna šteta je iznosila 85 milijuna kuna u tim kaznenim djelima koja su u izvješću Ministarstva unutarnjih poslova. I zato je šteta što i ovaj Sabor ne uvede jednu praksu da kada raspravljamo o nekim izuzetno opasnim problemima hrvatskog društva zaista nemamo raspravu koja prati taj tijek, da imamo izvješće MUP-a, izvješće državnog odvjetništva, izvješće o radu sudova, kada bi i građani dobili puno kompletniju sliku oko toga što se događa u Hrvatskoj i na koji način se može uspješno boriti protiv korupcije koja je jedan od najvećih problema hrvatskog društva. Onda bi građani vjerovali da ima smisla boriti se protiv korupcije, a ne kao sada, kada na pitanje da li bi prijavili slučaj korupcije 95% njih kaže ne bi. A pozitivno naravno, ako to pogledamo, samo 4% Prema tome, povjerenje u institucije u RH, u ovom slučaju u policiju, u državno odvjetništvo, u sudstvo je na niskim razinama, a bez građana nema niti borbe protiv korupcije jer građani su ti koji prijavljuju korupciju i koji omogućuju da se u borbi protiv korupcije dosegnu oni rezultati koji će poslati poruku da se korupcija ne isplati. Ako pogledamo u izvješću, evo radi javnosti koja prati našu raspravu. U 2016. za koruptivna kaznena djela u užem smislu, prijavljeno je 169 osoba, što čini 17,5% od ukupno broja svih prijavljenih osoba za tu vrstu kriminala, za primanje mita 40, za davanje mita 64, za podmićivanje zastupnika 1, za trgovanje uticajem 22, za nezakonito pogodovanje 17, za primanje mita u gospodarskom poslovanju 2, za davanje mita u gospodarskom poslovanju 1, zlouporabu povjerenje u gospodarskom poslovanju 14 i pranje novca 7. Prema tome za kazneno djelo primanje mita 2016. prijavljeno je 40 osoba, što je 2 više u odnosu na 2015. Tko su ti koji su bili prijavljeni? Policijski službenici, carinici, liječnici, suci, općinski državni odvjetnik, načelnik i zamjenik načelnika općina, porezni inspektor, lovni inspektor, nadzornici u stanicama za tehnički pregled vozila, direktori i zaposlenici trgovačkih društava, direktori i djelatnici banaka, voditelj jednog odjela u Ministarstvu obrane RH. I za kazneno djelo primanje mita od ovih 40, odbačene su kaznene prijave u odnosu na 20 osoba, dok je u odnosu na 20 osoba doneseno rješenje o provođenje istrage. Nakon dovršene istrage optuženo je 10 osoba dok je u odnosu na jednu osobu postupak obustavljen. Među optuženima su policijski službenici, carinici, voditelji odjela u Ministarstvu vojne RH, vojni inspektor te direktor jednog trgovačkog društva. Dakle, kolegice i kolege, smisao borbe protiv korupcije biti će kada napokon budemo mogli pratiti da je došlo do prijave od građana koji imaju povjerenja u sustav, da nakon toga budu provedene istražne radnje, da bude podignuta optužnica, da temeljem optužnice nakon pravičnog i pravednog suđenja dobijemo pravomoćnu presudu u kojem će onaj koji je zaista bio korumpiran biti kažnjen, u kojem će mu biti oduzeta sva imovina i će na taj način se poslati poruka da se korupcija ne isplati. Ja sam surađivao s njim i kao predsjednik Nacionalnog vijeća u periodu 2007., 2011. i sada u ovom sazivu i ja se evo osobno i kao saborski zastupnik i kao predsjednik Nacionalnog vijeća zahvaljujem gospodinu Dinku Cvitanu jer smo uvijek kod njega imali apsolutnu pomoć, podršku i smatram da smo kroz tu suradnju i doprinijeli da koliko toliko borba protiv korupcije u Hrvatskoj bude uspješna, ali naravno pred nama je još puno, puno posla, pri čemu ovakav postupak prema glavnom državnom odvjetniku, koji je stup hrvatskog društva, institucije iz koje dolazi od strane vladajućih ne šalje poruku građanima Hrvatske, da je državno odvjetništvo u Hrvatskoj nešto što može raditi bez političkih pritisaka jer način na koji se, ne razrješava, nego ne bira ponovo gospodin Cvitan, šalje brojne upitnike na čovjeka koji će doći na njegovo mjesto, što sigurno nije dobro i zato ja pri kraju ove svoje rasprave, još jednom ponavljam da smatram da bi što prije trebali promijeniti način izbora glavnog državnog odvjetnika, da ga trebamo birati dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru, da ga trebamo birati na jedan mandat od 7 godina i time mu osigurati da svoj posao radi bez bilo kakvih političkih pritisaka, potpuno fokusiran na svoj posao razbijanja svih mogućih oblika kriminala u RH.

Uvaženi kolega Jovanović. Dakle s vama se slažem vezano uz rad gospodina Cvitana i opet naglašavam, čovjek je tu svake godine upozoravao da nemaju uvjete, on i njegov tim nemaju uvjete za rad, nemaju adekvatne prostore, prostore koji prokišnjavaju, nemaju računala, moraju sjediti dvoje za istim stolom, a trebaju pregledavati spise koji su po 400, 500 stranica. Zašto? Jer su ovi akteri umreženi, pazite. u javnoj nabavi imamo 45 milijardi kuna.

Teško je tome ući u kraj i kad kažete zašto se ne prijavljuje? Zato što poduzetnici šute jer kažu e ako sad šutim doći će i na mene red. Postoji vam točno mreža kad će tko dobiti posao. Ne može to državno odvjetništvo samo.

Kad je riječ o uvjetima u kojima radi državno odvjetništvo, sjećate se da smo mnogi od nas kod usvajanja proračuna predlagali promjene stavki na kojima smo tražili veća sredstva za državno odvjetništvo, tražili smo i veća ulaganja u vježbeništvo, nažalost ništa od toga od strane vladajućih nije prihvaćeno. Što opet nije dobra poruka jer neke stvari zaista bi trebali u Saboru donositi na način da ne gledamo s koje strane ti prijedlozi dolaze. Naravno, javna nabava je jedna od najvećih, područje najvećeg korupcijskog rizika, zbog toga i novci ne dolaze u Hrvatsku jer svaki pad na ljestvici indeksa percepcije korupcije automatski znači i manji dolazak investicija u RH. Kolega Jovanović, u pravu ste kada kažete da je odlazak mladih i odlazak općenito naših građana iz Hrvatske dobrim dijelom motiviran sa nepovjerenjem u institucije i tu se s vama apsolutno slažem. To je uloga i glavnog državnog odvjetništva, ali i svih drugih institucija i policije i ostalih dakle, institucija represivnog aparata, ali ... [[Govornik se ne razumije.]] jako velika. Moramo vratiti povjerenje naših građana u institucije, a to ćemo jedino napraviti na način da institucije rade svoj posao. Sami ste govorili o tome da je puno značajnih slučajeva načeto u njegovom mandatu i mislim da bi jako dobro bilo razmisliti o onome o čemu ste rekli, a to je promjena načina izbora glavnog državnog odvjetnika na jedan mandat, duži mandat i tada se glavni državni odvjetnik neće baviti eventualnim reizborima, nego će se baviti svojim poslom. Dakle, ključno je što u RH ovog trenutka nije dobro, što pokazuju i brojne ankete među građanstvom, gdje ne postoji povjerenje u politiku, političare niti u institucije i tijela javne vlasti, a tome doprinosimo i mi sami, u ovom slučaju više većina, koja sva tijela javne vlasti i neke čelne osobe u tijelima javne vlasti koje su se kroz svoj rad na neki način zamjerila članovima vladajućih ne želi produžiti mandate i time šalje vrlo lošu poruku u javnost.

Uvaženi državni odvjetniče Cvitan, temeljna zamjerka na vas rad, već pretpostavljate o čemu se radi, jest nepostupanje na temelju nekih prijava udruge Franak. Ja moram javnost upoznati s meritumom problema, budući da ste vi to već obradili i završili u državnom odvjetništvu. Dakle, taj predmet, što se državnog odvjetništva tiče, ili više tih predmeta, već je riješen. Pa krenuti ću od samog početka. Prva kaznena prijava koja je podnesena državnom odvjetništvu protiv guvernera Vujčića, mislim da je to bilo negdje 2012. i '13. godine, odnosi se na ne činjenje HNB-a, gdje je HNB dapače, ne samo da nije činila ono što joj je dužnost, nije nadzirala i regulirala rad hrvatskih banaka koje su poslovale nepošteno, a još uvijek tako posluju, nego je dapače, na svojim stranicama držala jednu obavijest i zbog toga što je ta obavijest stajala na web-u HNB-a, zbog toga je udruga Franak 2012., 2013., nisam siguran kada, osobno sam pisao tu kaznenu prijavu, podnijela kaznenu prijavu protiv guvernera Vujčića. Pa ću samo pročitati što je pisalo na toj obavijesti koja se ticala zaštite potrošača. Dakle, na web-u za zaštitu potrošača pisala je jedna rečenica, jedna od rečenica i glasila ovako: U svojim ponudama građanstvu, potrošačima, banke koje posluju u RH uobičajeno svoje kreditne i depozitne proizvode nude uz administrativno promjenjivu kamatnu stopu, kamatnu stopu čija se visina mijenja po odluci uprave banke. Vidite, tako nešto je stajalo godinama na stranicama HNB-a, a znamo da je 13. lipnja 2014. presuđeno da je upravo takva ugovorna odredba nepoštena i zbog toga ništetna jer je ona suprotna Zakonu o obveznim odnosima, suprotna Zakonu o zaštiti potrošača, i ova obavijest koja je stajala na stranicama HNB-a, bila je temelj da se prijavi guvernera Vujčića, da ne čini svoj posao nakon što je upozoren da treba maknuti tu obavijest, nakon što je upozoren da treba banke spriječiti u njihovoj samovolji, oni su i dalje držali na stranicama HNB-a jednu takvu obavijest za potrošače u kojoj piše, banke smiju mijenjati svojim odlukama kamatne stope. Po mojem mišljenju to je zločin. To je zločin prema hrvatskom građanstvu. I to se nije događalo nigdje zapadno od Hrvatsko. To se događalo samo istočno od Slovenije. To su radile sve hrvatske banke, baš sve. Ugovarajući promjenjivu kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke, one su kršile Zakon o obveznim odnosima u čl. 269.-272. u kojem jednostavno piše, vrlo jednostavno, da ugovorna odredba mora biti odrediva, a da bi bila odrediva moraju postojati podaci na temelju kojih se ona određuje. I onda HNB kaže, ne, ugovorna odredba ne mora biti odrediva. I onda mi prijavio HNB, odnosno guvernera Vujčića da drži lojtrice bankama i smatrali smo da je to kazneno djelo. Ako institucija koja regulira rad banaka drži lojtrice bankama u pelješenju hrvatskih građana, onda smatram da je to kazneno djelo. Međutim, to je odbačeno. Idemo to maknuti na stranu. To je prošlo svršeno vrijeme. Nakon toga, zakonom se regulira da upravo zbog toga što te kamatne stope nisu definirane na pravilan način, banke moraju za sve kredite u kojima nisu ugovoreni parametri definirati fiksni dio kamatne stope i promjenjivi parametar, uskladiti taj parametar i fiksni dio kamatne stope s dužnicima i konačno i ugovoriti. I piše prekršajna sankcija, ako banka ne ugovori s dužnikom parametre, banka će biti kažnjena kaznom od 80 tisuća do 200 tisuća kuna, a odgovorna osoba u banci biti će kažnjena kaznom od 10 tisuća do 50 tisuća kuna. I u ovom trenutku na prekršajnim sudovima se vodi negdje oko 700 sporova, neki su završeni, neki nisu, u kojima se banke upravo optužuje da nisu učinile to što su morale na temelju Prekršajnog zakona, na temelju Zakona o potrošačkom kreditiranju. ja sam jedan od tih koji je banku tužio, ja sam jedan od onih koji je dobio prvostupanjsku presudu i Adico Banka, bivša Hippo banka, zbog toga jer sam ju optužio na prekršajnom sudu mora platiti 90 tisuća kuna prekršajne kazne. To još nije pravomoćno ali nadam se da će biti jer meritum je potpuno jasan, banka sa mnom nije ugovorila do 1. travnja 2014. godine, do kad je bio rok da ugovori parametre za promjenu kamatne stope. Ona je kasnije napravila u konverziji ali to više nije bitno. I upravo na temelju te prekršajne odredbe u zakonu o potrošačkom kreditiranju, udruga Franak vama je prijavila 8 hrvatskih banaka zahtijevajući da vi pokrenete prekršajni progon banaka. I vi ste odlučili da vi to neće raditi jer je to u nadležnosti HNB-a jer ona po Zakonu o potrošačkom kreditiranju ima ulogu nadziratelja i regulatora rada banaka i isto tako može ih prekršajno goniti putem prekršajnih sudova, to je točno, to je istina. Međutim, mi smo vam isto tako u tim prekršajnim prijavama napisali da HNB ne želi goniti banke jer HNB smatra da banke rade zakonito. Dakle, ponovno nakon svega HNB tvrdi da banke rade zakonito, da one nisu morale ugovoriti parametre nego je bilo dovoljno te parametre definirati onda poslati dužniku obavijest da su parametri definirani. Kada bi svi dužnici podnijeli prekršajne prijave, to bi značilo i kada bi dobili te procese u svoju korist, to bi značilo 10 milijardi kuna u hrvatskom proračunu. 10 milijardi kuna u državnom proračunu. Vi ste meni svojevremeno objasnili da ukoliko biste vi pokrenuli te postupke, to ne bi bilo 10 milijardi jer se ti procesi moraju objediniti i onda bi to bilo možda nekoliko desetaka milijuna kuna. U redu, neka bi bilo i nekoliko desetaka milijuna kuna ali vi biste time pokazali javnosti da banke definitivno sudski potvrđeno, krše hrvatske zakone, i Zakon o obveznim odnosima i Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o potrošačkom kreditiranju. Nažalost, vi ste prebacili lopticu na HNB. Je moram reći da vam to zamjeram. Vi ste isto tako rekli da ne možete vi ulaziti u pojedinačne ugovore, ali sad ću vam ja objasniti koliko je bilo jednostavno da vi utvrdite tu prekršajnu odgovornosti banaka. To bi bilo toliko jednostavno. Sve što bi bilo potrebno napraviti bilo je slijedeće. Prvo, utvrditi koliko je bilo potrošačkih kredita s promjenjivom kamatnom stopom ugovorenih prije 10. rujna 2013. godine jer do tad banke nisu ugovarale ove parametre. To biste dobili odgovor od HNB-a. I koliko je tih ugovora još uvijek živo, koliko je još uvijek aktivno tih ugovora. I dobili bi ste kompletnu sliku, dobili biste npr. to je 100 000 ugovora, u Hypo banci toliko, u Zagrebačkoj banci toliko i dobili bi ste ukupan iznos koliko tih kredita ima. I onda biste na temelju tog podatka iz HNB-a tražili od svake banke pojedinačno da vam dostavi za svaki taj ugovor dokaz da su ugovorili promjenjivi parametar i fiksni dio kamatne stope. Dakle banke bi morale ako treba 10 000, 10 000, skeniranih dijelova ugovora ili aneksa ugovora dostaviti vama da su one ugovorile te parametre. Ali one vam ne bi imale što dostaviti, one bi vama dostavile možda 500 takvih aneksa svaka banka jer nisu ugovorile. Vama bi to bio corpus delikt da banke nisu s potrošačima ugovorile parametre. I onda dalje bi ste vrlo jednostavno išli prema prekršajnom sudu i dokazali da banke nisu ugovarale parametar i fiksni dio kamatne stope sa hrvatskim potrošačima. Za razliku od vas, vaši francuski kolege nakon što je utvrđena nepoštenost i ništetnost valutne klauzule CHF u kreditima koji su ugovarani u Francuskoj, to je jedna druga priča ali slična je, dakle tamo je utvrđeno pravomoćno da je jedna banka, jedina banka koja je ugovarala takve kredite, ugovarala nepoštenu ugovornu odredbu o valutnoj klauzuli CHF i vaš francuski kolega je pokrenuo kazneni postupak protiv jedine banke koja je ugovarala takva nepoštene ugovorne odredbe. Dakle, ako sve banke u Hrvatskoj, apsolutno sve u stranom vlasništvu ugovaraju nepošten način promjene kamatne stope, to je udruženi pothvat. To je pelješenje hrvatskih građana bez presedana. Po mojoj slobodnoj procjeni u ovom trenutku su banke dužne banke građanima oko 5 milijardi kuna pretplaćenih kamata. A mogli smo nešto i u proračun zaraditi, a mogli smo i dokazati sudski da su to banke masovno radile.

Uvaženi državni odvjetniče, predstavnici ministarstva. Kao što sam maloprije u replici kazao, evo imamo znači izvješća koja kasne međutim činjenica je da je vlast odlučila, vladajući odlučili izabrati novog državnog odvjetnika pa bi ja kroz ovu svoju raspravu pokušao samo naglasiti par stvari koje mislim da su vrlo bitne ili da su vrlo očite što je u hrvatskoj državi očito, sad će glavni krivac za sve što se loše događalo biti državni odvjetnik. To će vam tako biti, jednostavno tako funkcioniraju institucije koje su također puno krivlje počev od ovog Parlamenta koji jednostavno samo poslušnički diže ruke za većinu stvari koje nisu dobre u zakonodavstvu i naravno slušajući direktive raznorazne koje nisu na dobrobit Hrvatske ni hrvatskog čovjeka ni hrvatskog gospodarstva ni zaštita i stabilnost Hrvatske i razvoj RH. Činjenica je da hrvatski narod i građani obični, a toga ste vi svjesni, živite s narodom, da ne vjeruju u pravosuđe a tako ni u DORH kao ni u ostale institucije. To je jednostavno jer kao što sam rekao, velike ribe su na slobodi. Oni koji su u privatizaciji se obogatili, u biti sudjelovali u bogaćenju kao što je slučaj telekomunikacija koje su naši očevi, pa i vi, koji ste stariji, platili, jednostavno otišlo je u strane ruke, nisu obeštećeni oni koji su to platili a to je naš narod i sad se naravno, imaju ogromnu dobit i naravno da ti koji su im to omogućili, bili su šefovi tim kompanija i nitko ih nije takao i tako brojne druge situacije i INA i ostale bijele noći sam spomenuo, pa gdje se god okrenemo. Moramo znati da je politički sustav u Hrvatskoj bio, on je demokratski, ali je činjenica da je on Agrokor sustav. Jednostavno to moramo znati i ja sam zbog toga, spominjao je i kolega ispred mene HNB koja je regulator unutarnje politike i koja treba paziti za financijsku stabilnost RH. Ali je činjenica i s tim ste upoznati, jer sam digao kaznenu prijavu, da je Vijeće za stabilnost, gdje je, najveći stabilnost strateških tvrtki, gdje najveću većinu čini HNB, guverner, HANFA i Ministarstvo financija ima svog predstavnika, tj. ministra, omogućila Todoriću da 10 milijardi kuna, bez pokrića mjenica, bez pokrića koristi, 10 milijardi kuna. To je sustav koji je bio politički zvan Agrokor, nitko ga nije smijo spomenuti, gospodine Cvitan, Todorića, ni političke elite, ni lijeve ni desne. Nisu ga spominjale nego su ga hvalile, do trenutka, kada se je otvorio ovaj slučaj.

Sada zamislite da vam da netko 10 milijardi kuna kredita bez pokrića. To je udar bio u financijsku stabilnost, u monetarnu politiku, ali zato je znao guverner, on sam kaže ali naravno da ta institucija nije radila svoj posao i naravno da će biti krivnje na vama. Zbog toga sam ja i digao kaznenu prijavu, između ostalih … [[Govornik se ne razumije.]] Vujčića, Relje Martića, Damira Odaka, znači vice guvernera, Barbuša, … [[Govornik se ne razumije.]] vice guverner, Faulenda i Perešćana i naravno da ste … [[Govornik se ne razumije.]] protiv HANFA-e, jer jednostavno to dozvoliti, da politički gospodarski sustav u Hrvatskoj umjesto demokracije, da se zove Todorićevo ili Agrokor. Ne mogu se ovdje opravdati oni koji su bili prije, bili ministri, bili, svi oni to znaju sve. Meni je žao oni koji nisu bili ovdje u Vladi, da su to znali. Međutim, toga čovjeka, nitko nije smijo spomenuti, do trenutka, dok se nije našlo ovdje grupa ljudi, koji su imali hrabrosti o tome progovoriti, ali mi je žao što se to nije dogodilo prije 15, 20 g. Sada je najlakše mlatiti po Cvitanu, po Todoriću, po njima je najlakše, jer, naravno, sada su oni meta, sada se svi bahate na njima, a vjerujte mi, da ih niti jedna politička stranka, opcija, zbog toga su se pojavile manje stranke, jer sustav u Hrvatskoj, politički u biti Agrokor u malom.

Evo danas podatak, da su godinama znači, kamate, 11% su imali veće mi kamate u Hrvatskoj, nego u Austriji, što su imali fizičke i pravne osobe. Znači oni su isisali sav novac naših građana i ono što je bilo u čarapama i ono što je bilo u bankama.

Onaj tko je bio tu u toj političkoj eliti, slučaju kao što je Agrokor, politički sustav Agrokor, jednostavno teško ga je raskrinkati, i dalje ti isti pivci koji su dozvolili da se to dogodi, tako jedan monopol.

Znači oni mogu šta hoće raditi.

Rade što god žele.

I jednostavno, narod ne vjeruje pravosuđu. Evo, ja to govorim kolegama ovdje, iz Ministarstva pravosuđa, ne vjeruje narod, a također ne vjeruju ni Državnom odvjetništvu, žao mi je što ne vjeruju i hrvatskoj policiji, jer jednostavno nemaju razloga vjerovati. Velike ribe su, danas, upravljaju Hrvatskom, kako političkom elitom, tako kompletnim sustavom. I ja vjerujem da vi znate da je to kapilarno posloženo. Što se tiče lokalnih šerifa, to ste vi na početku rekli, da lokalni šerifi, volio bi da se i o tome očituje, kolega Jovanović je maloprije spominjao, evo u svom izvješću kažete, jeste li tu zadovoljni tim svojim rezultatima, koji su iz poradara, jer mi moramo znati da imamo najveći, da imamo više gradova i općina nego Kina i SAD skupa, zato opet niste vi krivi.

Uvaženi gospodin Cvitan, rekli ste u svome obraćanju u ovom Visokom domu, smeća ima, ali nije na državnom odvjetniku, glavnom državnom odvjetniku da hoda po smetlištu. Treba sinergije da bi se stvar dovela kraju. S prvim djelom vaše rečenice se ne mogu složiti. Nije na državnom odvjetniku da hoda, šeće rajskim vrtovima, nego da udiše otrovne sumporne, paklenske pare koje se izdižu iznad ljudskog smetlišta. To je odgovoran, ali i težak i neugodan posao. Sa drugim djelom se slažem, treba sinergija. Državno odvjetništvo je samo jedan dio pravosudnoga aparata. Ali ne treba tu samo sinergija pravosudnog aparata, tu treba i sinergija politike i to kako zakonodavnog djela koje je odgovorno za to kako zakoni izgledaju, kaznenom zakonu, kaznenom postupku, Zakon o državnom odvjetništvu, tako i izvršne vlasti, koja je eto odlučila da vas više ne potvrđuje ili ne predlaže na mjesto glavnog državnog odvjetnika. Ja mislim da na to možete biti ponosni, to je posredan dokaz vašeg kvalitetnog rada.

Kako radi drugi stup pravosuđa, važan, sudovi? Ja bih rekao različito. Različito, ovisno o tipu predmeta. Kada su na primjer u pitanju krvni delikti pa ja mislim da rade dosta efikasno. Evo uzmimo samo jedan slučaj, Paravinje.

Ali predmet je okončan. Od dana kad je uhićen do ove završne presude Paravinja je bio u pritvoru. Drugi tip predmeta su suđenje političarima i to je ono zbog čega javnost gubi povjerenje u pravosuđe, a tu krivicu svaljuje i na vas, ni krivog ni dužnog, jer vi ste sve te predmete, državno odvjetništvo obradilo i poslalo na sudove. Sanader je organizirao sastanak s direktorima javnih poduzeća, počela je afera FIMI MEDIA. Nemamo još pravomoćnu presudu. A kad ćemo imat, ne zna se. U pitanju je 70 milijuna kuna, HDZ prvostupanjski osuđen kao zločinačka organizacija, kažnjen sa 5 milijuna kuna i da mora u državni proračun vratit pokradenih 24 milijuna kuna, ali nemamo pravomoćne presude, mi smo sada u fazi pravomoćne optužnice protiv HDZ-a kao zločinačke organizacije.

Vrijeme počinjenja 2008. Nema još pravomoćnosti.

Pa Kalemata, pa Vidošević itd. itd. Od tih političara suđenje pravomoćno Rončević i to je oslobođeno. Oslobođen je zašto? On je u prvom suđenju osuđen na 4 godine zatvora, ali je onda viši sud županijski vratio na ponovno suđenje s uputom da se ne smije ispitivati da li je on, jer vi ste ga s pravom optužili, državno odvjetništvo je s pravom podiglo optužnicu, da li je on kupovao najpovoljnije ili najskuplje, nego da li je one najskuplje koje je on kupio, da li je on platio više nego što je taj najskuplji ponuđač tražio. Apsurdna uputa. Pa nakon takve upute pa naravno da mora biti oslobođen. Ali to je ono što dovodi u pitanje pravosuđe. Državno odvjetništvo optuži, dobro optuži, ali onda Županijski sud daje ovakvu uputu po kojem će taj političar, gle čuda iz HDZ-a, biti oslobođen. Pravosuđe je znači u nekim slučajevima presporo. Pa i u kaznenim djelima koji se pokreću po privatnoj tužbi traje dugo, ali trebalo je valjda 6 godina da klevetnik, bivši šef računovodstva Gavelle bude osuđen za klevetu. Pa zato što se pravosuđa nitko ne boji jer klevetnik zna da će proći godine, pitaj Boga hoće li on doživjeti pravomoćnu presudu. Pa onda kleveće kako hoće. I još samo jedna stvar poštovani gospodine Cvitan, širenje nacionalne i vjerske mržnje, molim vas, nogometni stadioni, trgovi, rive, dogodilo se pred kazalištima, na koncertima, glupost, tupa poput toljage ta mržnja oštra kao nož. Pa zar ni jedan od zamjenika državnih odvjetnika kada to već policija ne vidi, a policija nam stalno tvrdi da oni ništa nisu primijetili. Pa zar ni jedan od zamjenika državnih odvjetnika ništa ne vidi, pa da traži od policije izvide, dajte pregledajte snimke, vidite tko je to tamo pozdravljao ustaškim pozdravom, vidite tko je izazivao nacionalnu i vjersku mržnju, pa ćemo ga progoniti. Ja vas uvjeravam da se njih 100 osudi prestali bi neredi, ne voli nitko ići u zatvor, nitko ne voli ići u zatvor. Pa da se te glupane, te idiote, zbog njihovog idiotizma osudi na zatvor i širenje nacionalne i vjerske mržnje, to bi postupno prestalo. Ja vas pitam zašto se to ne događa. Zašto, kada je već policija takva, a policija je gledajte, policija se boji svog ministra, a ministar dolazi iz određene politike a ta određena politika i ta vladajuća stranka ona nešto simpatizira. Pa i ona ima pravo to simpatizirati. To je odurno što ona simpatizira, to je užasno, ali Bože moj, ima pravo. Ali zamjenik državnog odvjetnika nema pravo to uvažavati jer je to kazneno djelo pa ih treba progoniti. Pa sada gledajte, ako predsjednica javno kaže da je „Za dom spremni“ stari hrvatski pozdrav. Pa je li nju netko pozvao na razgovor da objasni koliko je star, gdje je to ona pročitala da je star, tko ga je prvi put upotrijebio kao stari hrvatski pozdrav. Pa neka objašnjava na obavijesnom razgovoru. Mislim možda može gospođa objasniti, pa ili ne pozna povijest ili je totalna neznalica ili veliča ustaštvo. Ali nešto od toga će izaći na vidjelo. Samo ja ne bih pustio da sam glavni državni odvjetnik, ne bih pustio da stvari prolaze tako, bilo pa i nije. Jer su to opasne stvari. Šešelj je danas u Beogradu srušio, izgazio hrvatsku zastavu, izvrijeđao našu delegaciju. Predsjednik Sabora prekida posjet. To je toleriranje nacionalne mržnje. Prema tome, to se ne smije tolerirati, ne smije se jer to dovodi u konačnici, ako je moguće i do zločina, ratnog zločina, zločina u miru. Prema tome, to je jedno područje gdje ja mislim da nismo dovoljno pokazali, ni kao zajednica, ni kao društvo, pa možda i, ako vam nešto mogu zamjeriti, neefikasnost u tom području ili nedovoljno efikasnost. Inače, kada bih trebao ocijeniti vas cjelokupan rad i vas i vašeg prethodnika onda ga jedino mogu pohvaliti. Mislim da ste radili odličan posao i da evo vas sada smjenjuju, odbacuju vas, budite ponosni s time, ja vam na tome čestitam. Repliku će izreći poštovani zastupnik Stevo Culej. Kolega Staziću, govoriti o govoru mržnje a ne sjetiti se svih vaših ispada u Hrvatskome saboru a koji su bili upereni protiv Hrvatske katoličke crkve, protiv hrvatskih branitelja, protiv hrvatske predsjednice i prema svemu onome što vama svjetonadzorski i ideološki ne sliči ni u jednom milimetru jer vaše biće je sazdano od relikta prošlosti kao i mnogih koji su proharali Hrvatskim saborom i nanijeli štetu svojim djelovanjem. Gospodine Staziću, kada sam spominjao vašega brata, nisam govorio bez argumenata.

Relikt prošlosti, ja uistinu sad smatram da se Hrvatska nalazi na jednoj prekretnici, hoće li u budućnost ili će u srednji vijek jer takve sile danas djeluju u Hrvatskoj. Za vas mislim da nas vučete u srednji vijek. To je stvar percepcije. Kada sam, ako sam govorio o Katoličkoj crkvi, govorio sam u negativnim pojavama i negativnom djelovanju te crkve. Ako sam upozorao na predsjednicu Republike, govorio sam o onome s čime se s njom ne slažem a mislim da sam to govorio sa pravom. A što se tiče vaših kleveta, vidimo se na sudu. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Sljedeći je Ivan Pernar. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Ivana Lovrinovića. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Sljedeća rasprava trebala bi biti poštovanog zastupnika Gordana Marasa. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Sljedeća rasprava trebala bi biti poštovanog zastupnika Nikole Grmoje. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Saše Đujića. Nema ga, gubi pravo na raspravu. I sada završno će reći nešto poštovani državni odvjetnik, Dinko Cvitan. Izvolite. Evo, na kraju ovog mandata ja sam zahvalan saborskim zastupnicima koji su me ipak, kako su kazali, dovukli ovdje u Sabor da u Saboru kažem nekoliko riječi, koliko je to moguće u ovim uvjetima o radu državno-odvjetničke organizacije u 2015. i 2016. godini. Ja sam im zahvalan. Čudno se čovjek osjeća, dva puta sam bio na plenarnoj sjednici, 10 puta sam bio na saborskim odborima. Za ova dva izvješća sam bio 6 puta na saborskim odborima i čini mi se kao da ovo izvješće znam napamet, ali iza rada sastavljanja ovog izvješća radilo je puno kolega, veliki broj ljudi i ako se izvješće pažljivo čita, uz sve kritike koje vi možete imati, ovdje se radi o jednom vrlo ozbiljnom materijalu koji može poslužiti i za izradu, ja bih se usudio kazati, znanstvenih radova. Naravno, postoje kritike da izvješće treba biti ovakvo ili onakvo. Ja se slažem da bi trebali imati kriterije kakvi se primjenjuju u EU. Međutim, mi imao veliki problem oko objedinjavanja statističkih podataka. Naime, policija, kada govorimo o kaznenim djelima, progonu počinitelja kaznenih djela, statistiku vodi prema broju djela i to je logično. Mi kad govorimo, naša statistika, što se tiče poznatih počinitelja, odnosi se na broj osoba, ne na broj djela. Jedna osoba može počiniti više djela, time da protiv nepoznatih počinitelja radi se zapravo po istim kriterijima kao što radi policija. S druge strane, sudovi imaju statistike koje vode po broju predmeta. Što je sad od toga dobro, kako to sve skupa objediniti, to u budućnosti treba dati odgovor radi transparentnijeg i učinkovitijeg kontrole i nadzora, ono što ima ovaj parlament nad svim tijelima, pa tako i nad državnim odvjetnik. Kontrole u onom smislu da daje svoje sugestije i da rad državnog odvjetništva u cjelini učini boljim.

S time bih zaključio raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. ... [[Upadica: ne čuje se.]] Izgubili ste pravo, niste bili ovdje. ... [[Upadica: ne čuje se.]] Izgubili ste pravo na to. Dajte pogledajte Poslovnik, ajde, da ne gubimo vrijeme. Prva točka biti će Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju sporazuma o osnivanju međunarodne zaklade EU-LAC, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 314.